Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.

Prvi na listi je narodni poslanik Arpad Fremond. Izvolite, gospodine Fremond. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, stavove poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ste čuli od poslanice Elvire Kovač. U svom izlaganju u okviru ovog zakona želim da se fokusiram na penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednih proizvođača. Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara, ne samo u prošlom, nego i u pretprošlom sazivu Narodne skupština Republike Srbije se bavila ovom temom, problemom koji imaju poljoprivredni proizvođači zbog nerealnih zahteva za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Izuzetno smo zadovoljni, pošto će se jedan deo problema ovom prilikom, izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, rešiti, a to je da ubuduće doprinose za PIO neće morati da uplati svaki član gazdinstva, nego će to biti obavezno samo za nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Kakva je bila praksa do sada? Krajem 2010. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se promenila definicija članova poljoprivrednog domaćinstva. Član poljoprivrednog domaćinstva, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno mešovitog domaćinstva u smislu ovog zakona je lice koje živi i radi na poljoprivrednom domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno u mešovitom domaćinstvu. Najveći problem sa ovom definicijom je bio da nisu postojali jasni kriterijumi na osnovu kojih se moglo utvrditi da li neko radi u poljoprivrednom domaćinstvu ili je samo član porodice. Nije bilo odgovora na to kako se postupa ukoliko neko samo živi na toj adresi, ali se ne bavi poljoprivredom. Nažalost, Penzijsko-invalidski fond je postupio tako da je tražio od svakog člana porodice da uplati penzijsko i invalidsko osiguranje ako je lice nezaposleno i ima poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu. Bez obzira na to da li je neko izdao u zakup poljoprivredno zemljište, da li radi u poljoprivredi ili ne, svako je morao na godišnjem nivou da uplati 32.000 dinara za zdravstveno osiguranje, a 64.000 dinara za PIO. Zbog toga su mnogi poljoprivrednici ostali dužni prema državi, pošto nisu u prilici da uplate ova sredstva, jer gazduju na manjim površinama ili su izdali u zakup poljoprivredno zemljište, znači, ne rade u poljoprivredi, samo su vlasnici zemljišta. Izuzetno je važno da ubuduće Fond neće moći da traži od svakog člana domaćinstva da uplate doprinose. Smatramo da je to ogromna olakšica za naše poljoprivrednike. Međutim, postoji i drugi deo problema koji treba da rešio. Ovaj problem možemo da rešimo preko Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i svi smo dužni da se bavimo ovom problematikom. Ono što stvara teškoće za naše poljoprivrednike je da ovih 96.000 dinara na godišnjem nivou treba da uplate. Poljoprivrednik koji gazduje npr. na 150 hektara i taj koji gazduje na 1,5 hektara, isti je iznos i za jednog i za drugog proizvođača. Moram da kažem da to stvara ogromne probleme na terenu. Svi smo svesni da te naknade poljoprivredni proizvođači moraju da plate, naravno, ako imaju od čega. Šta se zapravo dešava? Poljoprivrednici koji gazduju na manjim površinama nemaju sredstava da plaćaju osiguranja i zbog toga su dužni. Oni poljoprivredni proizvođači, najsitniji, kojih ima najviše u Srbiji, ne mogu, nemaju od čega da plate te iznose i, nažalost, od mnogih se traži više od milion dinara na ime duga, zajedno sa kamatama. Problem je u tome da je država, odnosno poreska uprava počela od njih, u zavisnosti od veličine duga prema državi, da oduzima poljoprivredno zemljište. U svim opštinama u Srbiji ima više stotina ovakvih slučajeva. Kod svih njih je problem isti – plaćali su PIO, ali kad za to više nije bilo sredstava, nisu mogli više da plaćaju, pa im je država i dalje pisala i slala račune i opomene sa sve većim kamatama i neverovatnim iznosima. Svi oni veruju da neće ostati bez zemlje bez koje je preživljavanje mnogih i njihovih porodica nezamislivo. Mi poslanici SVM se protivimo ovakvom ponašanju poreske uprave prema građanima Republike Srbije. Siguran sam da postoji i neki drugi način naplate dugova, samo treba da izađemo u susret poljoprivrednicima i zajedno treba da rešimo problem. Nije normalo da proizvođači koji gazduju na manjim površinama moraju da plate ogromne iznose za PIO na godišnjem nivou. Svi smo svesni da oni proizvođači koji imaju 0,5 hektara jednostavno ne mogu da uplate na godišnjem nivou 96.000 dinara pošto nemaju toliko prihoda. Zbog toga, ono što je važno u ovom trenutku je da Ministarstvo finansija prestane, preko poreske uprave, sa oduzimanjem poljoprivrednog zemljišta. Zbog svega ovog smo inicirali da u skorije vreme dođe i do izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kroz koje ćemo rešiti ovaj problem i da manji poljoprivredni proizvođači ipak neće morati da plate ove ogromne iznose na godišnjem nivou. Svakako mora da dođe do razgovora između PIO fonda, poreske uprave, Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija. Imamo konkretan plan za rešenje ovog problema. Važno je da poljoprivrednici koji gazduju na manjoj površini PIO-u plate srazmerno sa prihodima i sa veličinom zemljišta. Prihode lako možemo da izračunamo. Važno je samo da u raznim ministarstvima shvate ozbiljno ovaj problem. Ne radi se o tome da ne želimo da poljoprivrednici plaćaju osiguranje, samo predlažemo da oni poljoprivrednici koji gazduju na manjim površinama plate manje doprinose.

Nadamo se da ćemo u skorije vreme u potpunosti rešiti problem koji imaju poljoprivredni koji gazduju na manjim površinama. Hvala. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Ovaj zakon je bolji od postojećeg, ali minimalno bolji. To se ne meri ni procentima, nego možda promilima. Ali, bez obzira na to, bio bih spreman da podržim svako poboljšanje, makar i to minimalno, da procedura u kojoj se donosi ovaj zakon, da metodologija donošenja ovog zakona nije bahata i neprimerena ni vremenu, ni prostoru u kojem živimo. Cela procedura je dalja degradacija i socijalnog dijaloga i parlamenta kao najviše institucije i odnosa prema zaposlenima i odnosa prema vlasnicima kapitala. Mnogi se pozivaju, neki verovatno zbog nečiste savesti, na Zorana Đinđića kada govore o mnogim izmenama, o mnogim reformama, pa se to i ovde desilo sa ovim zakonom. Podsetiću, taj zakon koji je donet 2001. godine, poznat kao Đinđićev zakon, je donet uz opštu saglasnost i sindikata i predstavnika kapitala i Vlade nakon javne rasprave koja je trajala skoro šest meseci, ne sećam se da je tada bio Socijalno-ekonomski savet, ali neka forma tog međuresornog i tog razgovora partnera je postojao. Taj zakon je inače poštovao tada sve preporuke Međunarodne organizacije rada, što nikako nije slučaj sa ovim zakonom.

Bez obzira što ima opšte važenje, znamo da je osnovni problem Srbije u javnom sektoru gde ima previše zaposlenih sa lošom kvalifikacionom strukturom, sa lošim navikama, sa lošim načinom kako su dovedeni na ta radna mesta i zato me čuti zašto pre ovog zakona nije prvo donet novi zakon ili izmene Zakona o državnim službenicima, jer tu je problem u ovoj državi. Ovaj zakon neće doneti nikakve investicije, neće smanjiti sivu ekonomiju, neće učiniti mogućnost starijim licima da se zaposle većom, niti će doneti veću mogućnosti mladima da se zaposle. Žao mi je zbog toga. Ko god da donese zakon ili set zakona, koji bi učinio nešto od svega toga što su lepe želje, bio bih zadovoljan i ponosan što sam član parlamenta koji to donosi, ali na žalost to nije tačno. Šta je problem u Srbiji? Problem su investicije. Naravno da nije. Radna snaga u Srbiji je najjeftinija u regionu, definitivno je jeftinija i od rumunske. Srbija je najsiromašnije tržište u regionu i sve su to razlozi što nas investitori obilaze. Pored toga, mi imamo sporu birokratiju koja je svetski šampion u nekim oblastima. Sama ministarka Udovički kaže da smo svetski šampioni sa 180 dana čekanja, recimo, na građevinsku dozvolu. Imamo korumpiranu administraciju, od portira do Kabineta predsednika države, naravno preko lokalnih samouprava, državnih institucija, ministarstava. Imamo opštu nesigurnost i visok kriminal bez obzira na statistiku, ovakvu ili onakvu. Ujutru kad upalite televizor nije pitanje da li je neko ubijen, nego je pitanje u kom delu Grada Beograda je neko ubijen noćas? To teško da može da privuče investitore. Konačno, ovde imamo i neravnopravan odnos države prema investitorima. Neki investitori moraju da prođu prašumu, džunglu propisa koji su ponekad i suprotstavljeni jedan drugome, a za neke druge investitore ne važi ništa zato što su pravoslavna braća, zato što su lični prijatelji ovog ili onog funkcionera, za njih je otvorena mogućnost da se donese leks specijalis kad treba da se gradi nešto na vodi, kad treba da se pokloni neko javno preduzeće, kao što je bio slučaj sa NIS, kao što će biti slučaj sa EPS. Bojim se, i to su razlozi zašto ovde nema pravih i ozbiljnih investitora. Konačno, kad dolaze investitori u ovu državu nisu sigurni, kada razgovaraju sa ministrima, da li možda neko od tih ministara nema lažnu diplomu, da li ima lažni doktorat ili je možda neko od ministara u sumnjivim odnosima, da li je ili nije bio saradnik nekog kriminalnog klana. To su razlozi zbog čega nema investicija u Srbiji.

Ovde je izgovoreno mnogo neistina u malo vremena. Prvo, da nije bilo i da je taj zakon u 2001. godini donet bez socijalnih nemira. Ne znam da li je prethodni govornik prespavao ili je bio negde po svetu ili je radio neki drugi posao. Uglavnom, ono što istorija kaže, a to je da je 2001. godine, kada je Skupština Srbije usvajala novi Zakon o radu dok su napolju protestvovali sindikati. Za njega su glasali čak i poslanici DSS, iako nisu podržali zakon u načelu, da su u mesecima pre toga Zoran Đinđić i resorni ministar Dragan Milovanović pregovarali sa sindikatima, putovali po gradovima Srbije da objasne zašto su promene potrebne. Usvojene su sugestije Međunarodne organizacije rada, ali je ipak zakon u skupštinsku proceduru ušao praćen pretnjom sindikata da će organizovati generalni štrajk. To je istina, gospodine predsedavajući, na koju morate da ukažete svakom ko se ove govornice lati. S druge strane, malo je licemerno da čovek koji je bio premijer ove države, čiji su članovi ispijali viski i kupali se u bazenu u Šilerovoj ulici, premijer koji je trpeo i gledao kako se stvara zemunski i surčinski klan, sada insinuira da li su neki članovi Vlade imali veze sa kriminalom. Da, imamo, ali tako što se protiv kriminala i korupcije borimo, tako što te koji se bave kriminalom i korupcijom stavljamo na optuženičku klupu, tamo gde im je mesto, a ne družimo se sa njima, gospodine Živkoviću. Gospodine Babiću, dužan sam da vam odgovorim na povredu Poslovnika. Smatram da nije došlo do povrede Poslovnika sa moje strane. Nije moje da ja sada ovde isterujem pravdu.

Sve ostalo je bila replika, ali sam vam dozvolio da to završite u predviđenom roku. Prema tome, vaše je pravo da se izjasnite… Ne.

Ovo je još jedna diskusija u kojoj je Zakon o radu kolateralna šteta, onako usput. To je kakav takav povod da se dođe do govornice, a onda se kaže sve što nema nikakve veze sa Zakonom o radu, ne da se ni jedna primedba na Zakon o radu, ali na to smo već navikli da slušamo. Ono što želim da kažem, verovali ili ne, svet sluša šta mi ovde govorimo i kada čuje da se o našoj državi govori da je korumpirana od portira do predsednika Republike, onda stvarno ne privlačite investitore, onda sa takvim ocenama stvarno možete da oterate nekog i da ne uradite apsolutno ništa drugačije. Da li treba da se stidimo toga ili što smo dobili milijardu evra od tih istih prijatelja koje smo zaslužili ničim, zaslužili radom Aleksandra Vučića i ničim drugim? Dobijamo milijardu evra, odnosno milijardu dolara po najpovoljnijim mogućim uslovima i najbolje bi bilo da ih izvređamo nekako, da ih oteramo, ako je ikako moguće. Najbolje bi bilo da im kažemo još neku uvredu i da kažu – dobro, zašto se mi ovde petljamo sa našim novcem koji je dobrodošao bilo gde na svetu, a Srbija ima toliko para da joj ne treba ni tih milijardu evra, ništa joj ne treba. Niko nama ne treba.

Ovo je sada prevazišlo Zakon o radu. Sada se kaže da treba da se povuče i Zakon o radu, i Zakon o penzijama, i Zakon o stečaju, i Zakon o privatizaciji. Sve treba da se povuče, sve treba da se vrati nazad, inače će sve biti ugušeno u protestima i štrajkovima, inače ćemo dobiti Bosnu, Ukrajinu, ko zna čime se preti. Ako dođe neko i da ti milijardu evra, zašto moraš da ga vređaš? Zato što nije došao kod tebe? Ono što zaista nije jasno, ovo je sad lična ocena, nije politička, u politici kad postanete premijer dostigli ste nešto gde možete da uradite sve za šta ste se zalagali.

Nisam znao da ću da izazovem glasan govor ministra, koji se verovatno lepo oseća u ovom zdanju i u ovom dobu godine, pošto je jul mesec unajveće. To da vi dajete savete šta je neko mogao da radi kao premijer, to ćete da dajete kad dođete do te funkcije. Do tada vi fircate gde je neko štepovao. Vi ste pripravnik u poslu. Mogli biste da pokažete malo više poštovanja prema ovom parlamentu, pa i meni kao poslaniku u ovom parlamentu. Nisam ja vređao nikoga, a posebno ne ljude koji nam nisu dali milijardu evra, nego su nam dali kredit od milijarde dolara što je sasvim u redu. Prema tome, primedba je potpuno besmislena i verovatno je posledica meseca u kome se nalazimo, odnosno jula, ali to nije ni onih tri milijarde, to nije ni fabrika čipova, to nije ni „Mubadala“, to nije ništa drugo. Nisam srećan zbog toga, meni je žao što taj san iz 1001 noći nije dosanjan ali, verujte mi, žao mi je, nemam nikakvu želju da Srbiji bude bilo šta gore nego što je već danas, a danas je katastrofa. Samo želim da vam kažem da ako vi niste trajno rasterali vlast u kojoj ste bili vi, SPS, JUL i SRS u devedesetim, ako trajno niste rasterali svakoga da pomisli da dođe u Srbiju, onda Srbija ima nade i dalje. Vi ste uništili Srbiju u devedesetim godinama, a ovo su posledice u zadnjih deset godina jer su vam tu pomogli Tadić i Koštunica ali pravu štetu, osnovnu štetu, ste vi napravili. Izvolite. Znate kako, najneuspešniji srpski premijer sigurno ima pravo da bude ljut. Uostalom, koliko ste bili uspešni govori to da ste izgubili odmah prve izbore na kojima ste bili pitani. Čim ste prvi put pitali građane kako ste radili kao premijer otišli ste u opoziciju, iz koje se do danas niste izvukli. Tako da, toliko o vašem velikom uspehu, šta ste radili svih tih godina i ko je uništio Srbiju. Srbiju ste uništili tako što ste privatizovali sve čega ste se dohvatili. Sve čega ste se dohvatili, sve ovo što sada gledate i što radite je posledica upravo tih godina u kojima ste privatizovali apsolutno sve čega ste se dohvatili.

Po Poslovniku, Vladimir Đukanović. Izvolite. Povređen je član 107, gde mi imamo poslanika koji, valjda što je jako toplo, aludira da ministar se ovde ponaša kako se ponaša. To je zaista uvredljivo i prema samom ministru i prema ovom domu. To što je neko spletom tragičnih okolnosti bio premijer, nažalost, ove države, svojevremeno i Kaligula je bio senator. Tako da ti ljudi koji su nekada agitovali za neverovatan zakon o radu iz 2001. godine, koji je bio anticivilizacijski, gde je mogao poslodavac da vas najuri sa posla bez ikakvog obrazloženja, danas daju sebi za pravo da ovako vređaju i ministre i sve poslanike ovde. Takvim zakonom su doprineli urušavanju srpske privede.

Gospodine predsedavajući, povređen je član 108. Dužni ste da se starate o radu Skupštine i o jednakosti svih poslanika u sali. Mi smo na početku izlaganja opozicije čuli da se ništa ne čuje. Čuli smo da ministar treba da ponovi svoj ekspoze, zatim smo čuli da ministar viče. Sada da govori preglasno. Moramo se dogovoriti. Predlažem da se ovo reši tako što će se opoziciji podeliti slušalice koje inače služe za prevod, pa će verovatno biti usklađen i jedinstven ton. Ili da se dogovorimo da ministri dolaze pola sata pre, pa da usklade svoj govor kako bi se opozicija dogovorila kada čuje, a kada ne. Ono što je sigurno njih 12 godina niti čuje, niti vidi ovaj narod, zato su u tolikom broju u Skupštini. Hvala.

Moje srce je uvek na strani radnika, ali ne na strani ububreženih vođa sindikata, već radnika, jadnika i gladnika. Bio sam radnik u IMT-u pet, šest godina, putovao preko 50 km, menjao tri prevoza do posla i nazad, ali to su bila sretna vremena kada ste mogli ponosno da kažete da ste radnik, da ste građevinac, da ste metalac, da ste tekstilac. Svi smo krajem tih devedesetih godina želeli demokratiju i išli po ulicama za nekima ovde sa desne strane i kada su se dokopali vlasti narod je ostao na ulici, a umesto obećane demokratije dobili smo

Gospodine predsedavajući, to ste trebali reći prethodnim govornicima koji nisu bili u dnevnom redu ni ovoliko koliko sam. Dozvolite imam pravo na svoj uvod. Radi se o Zakonu o radu, radi se o penzionom osiguranju, radi se o seljacima i radnicima. Radnici seljaci su braća po muci, braća po znoju, braća po žuljevima, danas u istom čabru. Nekada su radnici živeli malo bolje od seljaka, seljaci ne znaju šta je penzija, većina seljaka ne zna šta je penzija, a na dnevnom redu je Zakon o penzionom osiguranju. Seljaci ne znaju šta je zimovanje, letovanje, bolovanje, 99% seljaka nije videlo more, a onaj 1% što je videlo more je služilo mornaricu. Seljaci su bez penzija u većini slučajeva, oni dirinče od svoje devete, desete godine sve do smrti. Pita li neko za prava tih seljaka, tih radnika, tih jadnika, tih gladnika, bez ikakvih prava, bez prava na dostojanstvenu starost, bez prava na penziju? Da li razgovaramo samo o jednim radnicima koji su radili u fabrici, a ne razgovaramo o drugim radnicima koji su živeli i radili na selu, koji su ostali bez ikakvih prava, bez prava na dostojanstvenu starost, bez prava na solidnu penziju, bez ikakvih prava da u svom životu vide letovanje, da budu na bolovanju, nisu mogli da ugase kravu, nisu mogli da ugase njivu. Od 365 dana oni su 365 dana bili na poslu. Niko im nije platio prekovremene sate. Dakle, pričamo li malo o njima ili pričamo samo o onima koje predstavljaju ububrežene vođe sindikata koji su skupo plaćeni za svoj nerad? Dučić je rekao – najveća nesreća je istovremeno biti star, bolestan i siromašan. To je danas srpsko selo, siromašni starci sa radnim vekom od 60, 70, 80 godina, koji ne čekaju penziju, penziju nemaju, a videćete da je i ovaj zakon veoma drastičan po njih, već da makar još jednom vide oči i lica svojih najmilijih rasutih po gradovima koji tumaraju bez posla koji su izgubili po starom Zakonu o radu, po starom zakonu o jadu, bedi, siromaštvu, o zakonu o otpuštanju. Pitanje je imaju li oni svoja prava, prava na dostojanstvenu starost posle tako dugog radnog veka koji traje 50, 60,70, 80 godina? Oni retki koji su ostvarili pravo na penziju imaju je u visini džeparca za osnovnu školu, 10.000 dinara, manje od socijalne pomoći. Šta je poruka, šta je bila poruka, šta je ostala poruka? Bolje biti socijalni slučaj nego seljak. Još uvek je bolje patiti za selom nego patiti na selu. U prvima je selo umrlo, drugi su za selo umrli. Sa sela vode dva jednosmerna pravca, ni jedan ne vodi do penzije, do privilegija. Jedan vodi pravac u sveti, a drugi vodi na onaj svet, bez penzije. Kada bez penzije umre poslednja baba sa maramom na glavi i kutlačom u ruci, kada bez penzije umre poslednji deda sa motikom na selu, umreće Srbija. Gotovo, ende, prazne se teritorije. Prosečna starost je 59 godina na selu, svi smo zreli za penziju. Ima sela u kojima ne da nema penzija već nema ni psa da zalaje, nema ni poštara na koga bi zalajao ili nema stanovnika ili nemaju čime da ga hrane. U ispražnjenim srpskim selima umesto poštara špartaju lisice, vukovi i divlje zveri. To više nije pitanje Zakona o radu, Zakona o penzijama, to je pitanje suvereniteta, integriteta, bezbednosti, opstanka Srbije. Zar se nismo opametili, zar nismo već videli kako naše ispražnjene teritorije drugi kolevkama osvajaju? Ima sela bez i jedne penzije, pusta sela i opela. Ne treba meni niko drugi da kaže o pravu radnika, ja sam to bio. Ovde nema njihovih predstavnika, bar onih koji su radili u proizvodnji, i ako ih ima oni su u minimalnom broju. Kao i kod seljaka, krivica nije do profesora, doktora, pravnika na koje su preneli svoj suverenitet, krivica je do njih samih, kao i kod seljaka, nisu im krivi ni advokati ni profesori ni doktori. Vidim da ih ovde pored mene nema, želeo bih da ih bude da se lakše izborimo i za naša, seljačka, i za njihova prava. Vidim ja, ne treba to da mi kažu velemajstori tranzicije, instalateri divljeg predatorskog kapitalizma, vidim ja da ostatak nekada ponosne radničke klase, vidim ih kako u mraku tumaraju do posla, kako se u mraku uveče vraćaju sa posla, praznih džepova i stomaka svakoga dana, kako uveče odvode decu ranije na spavanje da ne bi večerala, kako ih, ako večeraju, ujutru kasnije bude da ne bi doručkovala. Sa bednim platama, dnevnicama, pravima, da bi njihove gazde imali što više, da lete svojim avionima, čarterima, plove jahtama i grickaju jastoga na Maldivima, penju se po Himalajima. Još nisam video seljaka ne da ima jahtu i da se penje na Himalaje, nisam video seljaka i radnika koji imaju čamac na Dunavu i penju se na Frušku Goru da se odmore. Sa njima ne retko, sa tajkunima, letuju i njihovi prijatelji, vlasnici partija koji su im omogućili ovakvu preraspodelu društvenog bogatstva u privatizaciji, bolje reći grabizaciji. Sve što je bilo naše postalo je njihovo. Dok su radnike ostavili bez prava, bez posla, bez imovine, dok su ugasili 400.000 radnih mesta prebacujući radnike sa prihodovane na rashodovanu stranu, izbacuju ih iz privatnog lanca, na njih tako jadne i otpuštene podizali su kredite prolongirajući nevolje za budućnost. Danas je ono što je bilo sutra i sada su one godine koje su 2012. bile buduće, sada su one godine u kojima smo zatečeni u kući golih zidova, razgrađenog dvorišta, a došli računi na naplatu, došlo vreme – vratite koko što si pozobala. Da znate, reforme će biti bolne.

Gospodo seljaci i radnici, mučenici, moje srce i um su sa vama, ali vidim vaše vođe kako zajedno sa krivcima se udružuju. Udružio se krivac i žrtva. Ne verujete valjda da će vas do boljeg sutra odvesti oni koji su vas opljačkali juče. Moj kolega kome ću samo odgovoriti je najbolji dokaz za to – ko ti date vinograde Živorade. Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ono oko čega smatram da ne treba da se spori ni opozicija sa pozicijom jeste dužnost donošenja reformskih zakona. Sigurno da Zakon o radu jeste jedan od takvih zakona. Ono što je meni nesporno, bez obzira što ću dosta kritikovati donošenje ovog zakona, jeste da ovaj zakon ima određena solidna rešenja. Sa druge strane, postavlja se pitanje ako želite za ozbiljne reformske zakone da postignete konsenzus u društvu smatram da to treba da radite i sa opozicionim političkim strankama, bez obzira što neko pričao u parlamentu od kolega poslanika ko ima koliko mandata. Neki narod jeste glasao i za poziciju, neki narod je glasao i za opoziciju. Ono što je moja glavna zamerka jeste ne u nedostatku javne rasprave koja je vođena i oko koje se sporimo sa sindikatima, sa raznim udruženjima poslodavaca itd, nego je problem da je ova Narodna skupština, ponoviću, i opozicija i pozicija imala jedan dan da razmotri zakon. Vrlo dobro znamo da Vlada može uvek nakon javne rasprave da izmeni određene stavke zakona, jer je jedina ovlašćena da predloži zakon Narodnoj skupštini. Bojim se da za ova 24 časa nismo imali dovoljno vremena, znači, svih 250 poslanika da jasno izanaliziramo i da damo amandmane. Posledica jeste da je moja poslanička grupa za ovo kratko vreme uspela da uloži 26 amandmana. Ti amandmani su pisani sa namerom da mi podržimo ovaj zakon, ne da budemo apriori protiv i ne da glasamo protiv. Nadam se da će biti razumevanja, da tu ima zaista dobrih amandmana i da ćemo omogućiti da zajedno, pogotovo kada je u pitanju ovako važan zakon, dođemo do rešenja koje je dobro za sve nas, naravno, svesni činjenice da i sindikati i poslodavci nikada neće biti zadovoljni samim tekstom zakona, jer svima nama je jasno da ovaj zakon je opet doveo do određenog kompromisa, ali kada su ovakvi zakoni u pitanju mislim da je to bilo očekivano i što mora da se desi, da dođe do kompromisa. Ono što je moja glavna zamerka i to je nešto što ste vi naveli u obrazloženju donošenja ovog zakona, a to je da će ovaj zakon da se donosi u cilju unapređenja domaćih i stranih investicija u privredi, da se smanji rad na crno, da se poveća zaposlenost. Ne mislim da Zakon o radu može niti da dovede investicije niti da može da poveća zaposlenost. Čak, ovaj Zakon o radu, bez obzira šta ko mislio o načinu njegovog sprovođenja, može da poveća samo nezaposlenost, što sa jedne strane iz perspektive poslodavaca može biti i opravdano, ali sa druge strane, naravno ne treba na ovaj način objašnjavati svrhu donošenja zakona. Ono što želim vama da sugerišem je da ako je ovaj zakon prvi korak da postoje određene druge stvari koje treba da uradite da bi ovaj zakon imao smisla, znači da promenite određene druge zakone koji će omogućiti dolazak investicija. Bez obzira šta je radila bivša Vlada ili u zadnjih deset godina ili šta će se dešavati u budućnosti, neke stvari moraju da se preuzmu. Zašto vam ovo pričam? Činjenica je da od početka godine rast BDP je 0,1%, on je u decembru projektovan 1%, činjenica je da mi ne možemo očigledno, od sopstvenih sredstava ova država ne može da napravi velike investicije, niti od domaćih privrednika, niti država ima kapacitete da pomogne privredu, nema novca u budžetu. Sa druge strane, činjenica da je priliv stranih investicija od početka godine negde oko 200 miliona evra, a da je nama potrebno godišnje 2,5 do 3 milijarde da bi budžet mogao da funkcioniše. Činjenica je da su povećani tekući budžetski rashodi za neku 21 milijardu. Znači da je država skuplja nego što je bila. Šta uraditi da se ovaj tok spreči, da ovaj zakon o radu ima smisla i da dođu neki investitori? Možda zbog njega neki neće otići, ali novi neće doći. Pre svega, treba ozbiljno da razmotrite nakon ovog zakona o radu pitanje visine PDV. Da li on odgovara investitorima, da li na osnovu njega neko spreman da uloži u zemlju. Šta je sa porezom na dobit? Podsetiću vas, vaša Vlada je povećala porez na dobit. Ne vidim rezultate od povećanja poreza na dobit. Smanjuju se uplate u budžet, smanjuju se strane investicije. Dalje, porez na imovinu za firme, o tome treba da razmislite. Razne takse, naknade za građevinsko zemljište, to su stvari zbog kojih će investitori doći, to su stvari zbog kojih će neko uložiti novac u našu zemlju iz čega će imati prihod iz budžeta i to su ljudi tek kada budu pronašli interes zaposliće neke ljude i onda možemo da pričamo o pozitivnim ili negativnim učincima zakona o radu. Ovo su stvari koji su preduslovi i bez kojih mislim da će ovaj zakon ostati mrtvo slovo na papiru. Nije sporno da vladajuća većina ima većinu, nije sporno da će biti izglasan, ali se bojim šta će biti ako za šest meseci ili godinu, dve se postavi pitanje efekta zakona. Mi ćemo ga postaviti u ovom parlamentu da vidimo da li je povećana zaposlenost, a to ste obećavali, a to se ne radi kroz ovaj zakon. Šta ćemo ako za godinu dana poraste broj nezaposlenih što je sada vrlo izgledno? Biće krivica naravno na vladajućoj koaliciji i na Vladi koja je predložila ovakav zakon. Da se vratim na sam Zakon o radu, već sam vam rekao da postoji 26 naših amandmana. Spremni smo da glasamo za zakon ako bude bilo spremnosti da se oni usvoje. Ono na čemu posebno insistiramo jeste, a to je pitanje tzv. vulnerabilnih grupa, odnosno ljudi koji imaju posebnu potrebu zaštitu od strane zakona. Znači, insistiramo na zaštiti trudnica, majki, invalida, dece sa posebnim potrebama. Navešću vam samo jedan amandman na koji mislim da zaista treba da razmislite, koji je vrlo značajan, a to je pravo na produženo odsustvo sa posla za roditelje, majku ili oca, ko god se brine o detetu, za onu decu koja imaju teški stepen psihofizičke ometenosti. Standard u Hrvatskoj je na primer negde osam godina, u Sloveniji je devet, kod nas u Srbiji je pet godina. Povećavanjem na osam ili devet godina, mislim da je to prvo mali broj dece, to neće biti veliki problem za budžet, a mislim da roditelji koji imaju takve probleme i koji poznaju roditelje sa decom sa takvim potrebama su svesni činjenice da vi ne možete da radite i da se brinete o detetu, a posebno imajući u vidu da je taj neki uzrast za decu sa takvim posebnim potrebama vrlo značajno. To je period u kome vi možete da radite sa decom, da ih učite, da pokušate da ih osposobite za samostalan život, jer jednog dana roditelja neće biti, a mala verovatnoća da će se deci rešiti, odnosno tada već i odraslim ljudima takvi problemi. Znači, postoji niz stvari koji mogu u ovom zakonu da se usvoje koji neće suštinski uticati na budžet, a mislim da mogu da budu da budu korisne za građane Srbije i naravno korisne i za samu Vladu koja će usvojiti i prihvatiti ovakve amandmane. Na kraju, zaista želimo i smatramo da treba sprovesti reforme, da treba podržati sve što je proevropsko i sve što će doneti neki bolji život građanima ali smatram da reforme treba sprovoditi u celini. Ne treba pridavati preterano značaj nijednom zakonu jer na ovaj način ići će korak po korak, pogotovo ako oni nisu usaglašeni i izostajaće ono što je najvažniji rezultat, a to je bolji životni standard građana. Vidite, ne bih se javljao, ali postavili ste konkretnu, u suštini dali ste konkretan predlog što je retko, neko je dao konkretan predlog. Vidite, po zakonu ovo su izmene i dopune zakona, nije novi zakon. Ne možemo amandmanima menjati ono što član koji nije menjan. Dakle, konkretno vaš predlog, ne možemo sada da ga menjamo, a mi ćemo do kraja godine doneti zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Mislim da je to, da je tu pre mesto za takvu meru, nego u Zakonu o radnim odnosima. U svakom slučaju ima još nekoliko konkretnih zakona koje mislim da treba da donesemo do kraja godine gde će mere koje ste vi govorili, naći svoj prostor i naći svoje mesto. Tako da inicijativa ima smisla. Nesporno je samo sada zakonski nije moguće to sada uraditi u Zakonu o radu, ali sada kada već pričamo o reformama, smatram da je radno zakonodavstvo potrebno očistiti od svega što nema veze sa konkretnom radnim odnosima, a da treba napraviti čitav set drugih zakona koji regulišu socijalno zakonodavstvo i brojne druge stvari. Hvala. Reč ima narodni poslanik Olgica Batić.

Javnosti radi, ovo nije nov Zakon o radu, ovo su izmene i dopune Zakona o radu i u tom smislu usklađivanje istog sa radno-pravnim zakonodavstvom ili ne usklađivanja sa radno-pravnim zakonodavstvom EU zavisi od vida gledanja. Činjenica je da je raspad srpske ekonomije, a znamo kako se srpska ekonomije urušavala za posledicu je jednostavno imala i raspad svih onih radnih navika. Činjenica je da sadašnje radne generacije apsolutno nemaju nikakav radni entuzijazam, a takav je i njihov radni učinak, a nemaju, čini mi se, ni radnu kulturu kao što su to imali naši preci. Činjenica da smo po tom pitanju takođe poprilično kao društvo potonuli i da su sve ređi oni pojedinci koji časno, pošteno i odgovorno obavljaju svoj posao, koji zapravo svoj rad posmatraju kroz jedan vid i kroz jednu prizmu dugovečnosti i koji su tako reći spremni da se radno žrtvuju, a zarad boljeg sutra, danas se za manju platu ako treba, a sve zarad dobrobiti i njima, ali i mnogim drugima. Činjenica je da su mnogi poslodavci naučili, napustili onu staru opšte poznatu, domaćinsku kulturu koja je toliko vekova negovana u našem srpskom društvu. Činjenica je da isti imaju mnogo niži nivo poštovanja ličnosti prema onima koji rade za njih, a to su srpski radnici. Tako smo vremenom ulazili u jedan začarani krug iz koga je veoma teško izaći, a naravno da nikada nije dobro niti poželjno ono društvo u kome naravno, zaposleni puno toga zameraju poslodavcima kao ni obrnuti sled događaja kada poslodavci puno toga zameraju zaposlenima. Da se razumemo, Srbija je davno prestala da bude samoupravno društvo. Srbija je danas kapitalističko društvo i to onakvo društvo u kome onaj ko je zapravo vođa posla odlučuje o tome ko će za njega da radi i on je taj koji bira zaposlene. Konačno je došlo vreme da se shvati da upravo i samo fleksibilnost u zapošljavanju i zapravo ista takva fleksibilnost u otpuštanju omogućava i podstiče mobilnost na tržištu rada i da takva mobilnost zaposlenih može ostvariti deo da svaki radnik pronađe mesto pod suncem. U tom smislu DHSS podržava dobar deo predloženih izmena i dopuna, kažem i naglašavam, samo deo izmena i dopuna. Takođe jasno je da nijedan poslodavac neće otpustiti radnika sa kojim je zadovoljna itd. Naravno, sa druge strane mora se biti objektivan i moraju se reći neke stvari, a to je ukoliko mi težimo i ukoliko mi postignemo tu dugo željenu u privatnom sektoru fleksibilnost, a ta ista fleksibilnost u privatnom sektoru omogućava da oni koji su najbolji imaju radna mesta, pa ako onda i moramo da imamo nezaposlenost, a nezaposlenost jednostavno ne može da nestane preko noći, onda neka nezaposleni onda bar budu oni najlošiji, a ne najbolji u našem društvu. Želim da sa ovog mesta uputim i jednu poruku, a to je da građani ne moraju da brinu, jer naravno nema razloga da brine onaj da će biti otpušten samo zato što se nešto menja ili se nešto dopunjuje ovakvim Predlogom zakona, ali biće otpušten svako ko ne radi dobro, i svako onaj kome je javašluk zamenio marljivost i svako onaj ko svoje radno mesto posmatra fotelju sa kojom je srastao. Kada je u pitanju ovaj zakon, sve ono što se odnosi na promene u načinu zapošljavanja, utvrđivanju zarada, DHSD će podržati. Međutim, ovaj zakon iako je učinio nekih bitnih oko 20-ak novina ima i dve jedne ozbiljne mane na koje moram da ukažem, a putem kojim se reagovala je i amandmanski, jer prosto ne mogu da verujem da su te dve, po meni, upadljive mane, namera predlagača, već verujem da su one posledica slučajnog privida predlagača. Prva mana jeste što se ovakvim predlogom zakona predviđa mogućnost da stranci koji imaju dozvolu za rad u Srbiji mogu da bez ograničavanja zasnivaju radni odnos na određeno vreme sve dok im ta dozvola traje. Dozvolu za rad stranac dobija tako što poslodavac na primer pošalje pismo u kome navede da mu je potreban određen strana imenom i prezimenom. Budući da nema ograničenja u pogledu toga, naravno, ukoliko stranac može da radi u Srbiji, niti takvog ograničenja može biti, to znači da se prema predlogu sa strancem, upravo prema ovako jednom predlogu zakona sa strancem može zaključivati ugovor o radu na određeno vreme, bez ikakvih ograničenja. Čini mi se da će ovakvo rešenje, vremenom napraviti jednu nezdravu, napraviti jednu nelojalnu konkurenciju na našem tržištu, jer će, recimo, na primer, poslodavci Subotice zapošljavati građane Srbije sa mađarskim državljanstvom. Na primer, ukoliko zaposle državljanina Mađarske moći će sa njim da imaju ugovor o radu na određeno vreme koliko god žele, a ukoliko zaposle recimo, državljanina Srbije onda taj rad na određeno vreme može zaista i da traje na određeno vreme. Isto tako nešto može se dogoditi u Malom Zvorniku, u Novom Pazaru, može se dogoditi u Dimitrovgradu, u Medveđi itd. Svi znamo kuda bi takvo nešto vodilo. Mislim da tako nešto ne sme da se dozvoli, jer će se sa jedne strane uneti nelojalna konkurencija, sa druge strane diskriminacija, a sa treće strane ono što je jako bitno time će biti ugroženi dugoročni nacionalni interesi. Naravno, druga mana, što smatram takođe, već sam rekla prividnom zakonodavstva, jeste ona upravo iz člana 82. ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama. Naime, mi ne možemo da dozvolimo sebi taj luksuz da trudnice u otpuštanju budu izjednačene sa svim drugim zaposlenim.

Skloni smo čak, eto i da pozovemo ministarstvo da jednostavno odustane od tog člana 82. i njegovog stava 1 koji naravno decidno kaže da se u stavu 187, na kraju stava 1. dodaje zapeta i reči: osim ako su se stekli uslovi iz člana 179 i stava 1 do 3 ovog zakona, a ukoliko pročitate član 179. stav 1. tačku 1. pa se kaže: „ako ne ostvaruje rezultate rada“ itd.

Hvala. Reč ima narodni poslanik Dragoljub Mićunović.

Ja sam ga pohvalio da poseduje visoku klasnu svest kapitalista. To je interes svakog kapitaliste, da ima vrednu i jeftinu radnu snagu. Mi kao mala siromašna zemlja, očigledno imamo jedan od resursa s kojima mislimo da ćemo napredovati, jeftinu radnu snagu, samo treba privući investitore. Dakle, investitor je tu sada neka naša nada ili spas sa kojim treba da računamo. Pri tom čujem da se ne misli dobro o našoj vrednoći. Čujemo da smo mi lenčuge, i da lenj narod i da samo mora da bude mnogo, mnogo vredniji, glavu dole, radi i bićeš odličan radnik. To nije ništa novo. Istorija jeste borba između rada i kapitala, između slugu i gospodara, tako je bilo i tako će očigledno ostati. Ali, ja govorim zbog nečeg drugog. Ako već nešto moramo da radimo, ne moramo ga previše hvaliti. Ne moramo tako odmah kretati u sve to, zaklinjati se u reforme. Koje reforme? Šta znači reforma? Reforma znači da vi menjate formu u neku bolju. Ali, nemojte običnu restauraciju, korak unazad, nazivati reformama. Dakle, smanjivanje prava radnika koji su krvavo stečena u poslednjih vekova borbi odjedanputa olako reći ne, to previše je to, to ne donosi dovoljno profita i to nije poželjno. Rezultat toga jeste ono što danas imamo u svetu, jednu stravičnu raslojenost, koncentraciju celokupnog bogatstva u rukama 3,4% te populacije. Najzad, vidim da znamo ko je kriv za krizu. Neću ja ulaziti u istoriju. Nisu radili vredno i to je jedan od razloga zbog čega se ulazi u krizu. Nisu krivi ni bankari koji su svojim nekim finansijskim špekulacijama svetsku privredu, dovodeći u krizu, a kada se izašlo iz krize, oni još bogatiji, ali i mnogo više miliona nezaposlenih, gladnih, bez perspektive radnika. To je rezultat izlaska iz krize. Znam da smo previše mala ekonomija i mali narod pod velikim uticajima, pritiscima, kako hoćete, ali dajte da neke reči nazivamo pravim imenom. Nije to samo da su oni lenji. Njih su ovde ubeđivali 50 i više godina, da su oni vlasnici svega. Oni su vlasnici „Đerdapa“, „Kolubare“, svakog preduzeća da je to društvena svojina i oni su upravljači i vlasnici. Odjednom bez ikakve revolucije i krvi, vlade su rekle, ne, ne, to je koješta. Mi smo vlasnici i mi prodajemo šta hoćemo, kupujemo šta hoćemo, dovodimo u „ban brod“ šta hoćemo, a vi, šta da vam radimo, nije trebalo da verujete toliko. Ta obmana je nešto što je duboko uraslo u razočarenje našeg radnog sveta i nije tako lako da odjednom odučiti od toga, jednom lepom liberalnom pričom kako je važan profit, kako je važno da dođu veliki investitori itd. Hoću da pođem od realnosti, da li je to zbilja tako da smo mi morali da računamo da smo neki veliki kada dođu ti investitori onda smo rešili. Dođe investitor, zaposli 100 ljudi ili 200 ljudi u nekoj fabrici, pa ako ona prestane da radi, on je zatvori, a ti radnici nama ostaju i dalje. Zašto nismo probali sa našom tradicijom da razvijamo zadrugarstvo? Srbija je pre 200 godina umela da se održi i u velikim konfliktima sa velikim silama kao što je bila Austrija za vreme tog carinskog rata i neke druge. Mi smo plaćali hiljade ili milione smo odvajali da domamimo nekako nekog stranog investitora da uloži neke pare i da se zaposli stotinak radnika. Da smo te pare dali seljacima, da pokušaju da se udruže u zadruge, pa da izvoze i maline i kajsije, a ne da mu nakupci to uzimaju za 10 ili 20 dinara, a posle prodaje za 100 dinara i zarade po 500% Nismo pokušali sa onim što se zove samozapošljavanje, da dajemo novac porodicama vrednim koje bi da pokrenu neki biznis. Bilo je tu mnogo mogućnosti da se oslonimo i na svoje snage. Naravno, nemam ništa protiv da dođu i veliki investitoru, ali ja ne verujem da će oni veliki tu i doći i da će tu i ostati. Mi moramo da stvaramo svoju sopstvenu privredu. Imamo neke šanse sa tom inteligencijom mladih ljudi koji se bave digitalnom tehnologijom, prave softfere, mnoge stvari izvoze sami. Niko im ne pomaže da ih usmeri i organizuje. I na kraju, mi ne ulažemo ni u tu radnu snagu o kojoj sada raspravljamo, a to je obrazovanje i zdravlje. Neobrazovan i bolestan radnik, nije konkurentan radnik, ali naše današnje školstvo i zdravstvo su nešto što me ubeđuju. I na kraju, nemojte tako lako da se odričemo nekih tekovina. Kada kažemo Evropa, onda mi tu pravimo velike mistifikacije. Nije Evropa jedinstvena. Nije istina da u Evropi postoje propisi kako će izgledati Zakon o radu. U svakoj državi su oni posebni, svaka država ima svoje razloge zašto i na koji način to rešava. Da li znate da u mnogim državama postoji, obavezna su odlučivanje radnika u privatnoj firmi, da postoji obavezana participacija unutar privatne firme, a ne daju privatniku, sva su prava, a vi radnici dok dobro radite u redu kada posle ne radite ne? Postoje neke tekovine koje su veće od tog neoliberalizma današnjeg koji pokušava da nas uveri da nam nema spasa osim da bogatiji budu bogatiji, a siromašni - siromašniji. Srbija je strašno siromašna zemlja i mi moramo da imamo neka socijalna rešenja šta ćemo sa tim svetom. Neko je ovde pominjao, jedan kolega, prekarijum, itd, sa koji se sreću mnoge zemlje koje su vrlo uporno radile na izgradnji neolibelarne ekonomije. Kada se pojave očajne milionske mase, ne znaju gde će, nemaju nikakvu šansu, nemaju od čega da žive, pitaju ih porodice - šta ste i ko ste? Postoji problem nezaposlenog čoveka, ne samo u tome što on ne prima platu, on je psihološki degradiran i uništen. Kada ga pita žena – šta je sa platom? Nema. Kada pita neko sina – šta ti radi otac? Ništa, ne zaposlen. To su ljudi koji doživljavaju velike socijalne traume i ti zločini po porodicama koji se odigravaju svakoga dana, rezultat su upravo i tih neuroza. Dakle, hoću da kažem, nije sav san u tome kako mi to gledamo na televiziji pa je, ne znam, ova država uradila ovoliko, ona onoliko, oni su uradili jer su odavno bogati i odavno su imali kolonije i pljačkali bogata društva, pa kada i država nije bogata ali oni će da prežive, ali ovi naši kada ostanu bez posla neće. Mi smo spojili i Zakon o penzijama sa Zakonom o radu. Rekao bih da je to malo cinično. Austrija je izbegla veliki lom ekonomski sada, za razliku od nekih zemalja, zato što je Austrija imala najjače penzijske fondove. Pravilo tih fondova jeste da se ne može rizično ulagati, to je ekonomska kategorija, ljudi su uložili svoj novac i brinu o tome kako će se ovo dalje razvijati. Postoji mnogo mogućnosti, ali za sve to je pretpostavka da ovde u parlamentu, sa ovo malo opozicije koje ima, vladajuća većina ne doživljava kao neke neprijatelje koje treba odmah kao na mitingu napadati, da ministri sa gromkim glasom prete, pozivaju na istoriju, itd. Dajmo malo skromnosti, umirite se. Vi ste ovde izabrani od ovog parlamenta, morate se ponašati primerno, da primite kritiku, da pređete preko nekog napada koji vam se ne sviđa, ako to uradi poslanik, a ne da pretvaramo u miting time što ćemo dokazivati da smo mi spas čovečanstva. Prošao sam sve, poznajem sve i nemojte mi, ako počnemo o istoriji da pričamo, bojim se daćemo onda imati vrlo neprijatne razgovore. Apelujem na to da se sasluša svaki govor, da se ozbiljno razmotri svaki amandman i da znate da ono što je izvan ove sale, to je možda blizu milion ljudi koji očekuju kao spas da će im se nešto dogoditi dobro, da će dobiti neki valjan zakon, mada je ne verujem da će im ovaj zakon baš mnogo pomoći. Hvala. Izvolite. Dame i gospodo, evo ja neću, nemam gromki glas, a i neću gromkim glasom. Nekako, ova rasprava, čitava Vlada je odlučila, mi smo kao članovi Vlade odlučili da svi dođemo ili najveći broj nas, da učestvujemo u raspravi pred parlamentom jer mi se ne stidimo ovog zakona jer. Ovaj zakon treba da donese dobro nešto građanima Srbije i tužno mi je što su mnogi drugi ljudi koji su pre imali šansu, koji su mnogo ranije imali šanse da neke stvari promene u Srbiji, tada bili tihi, tada nisu izražavali želju da se neke stvari menjaju iz korena i koji su suštinski doveli do toga da smo danas u situaciji da vadimo kestenje iz vatre. Prosto, kada pogledate situaciju da, slušao sam neke od kolega poslanika, koji su sa pravom rekli da su neki ljudi tokom kriza postali mnogo bogatiji, a radnici ostali na ulici bez posla. Potpuno se slažem. Neki ljudi su postali milijarderi, nakupovali se ogromne imovine, učestvovali u takvim privatizacijama da su morali da reaguju od Verice Barać do Evropske unije svi. Šokirana je srpska javnost bila kada su videli kako su ti ljudi ostavili, stotina hiljada, da budem precizan od 2008. do 2012. godine 354.000 radnika na ulici. Toliko je ljudi ostalo bez posla i to najviše u privatnom sektoru, a neki ljudi su u tom periodu postali ozbiljni milijarderi i to im nije smetalo.

Ono što je meni žao što mnogi u tom periodu nisu bili čak ni procesuirani, za neke se nije ni postavljalo pitanje. Investitori ne samo da nisu dolazili, nego su i odlazili iz ove zemlje, nikome nije padalo na pamet da ovde donese jedan evro, da ne pričam o korupciji koja je vladala u zemlji, zbog čega smo bili visoko na svim listama korupcije koje su sve međunarodne institucije postavile. To je onemogućavalo ljude da rade u ovoj zemlji. Ne znam šta se čekalo u tom periodu da se razvija zadrugarstvo? Ne znam zašto se onda nije davao novac mladim, porodičnim preduzećima, porodicama da razvijaju? Ne znam ko ih je sprečavao tad? Ko je tada sprečavao ljude da to rade? Što nismo davali novac da se pokreću poslovi? Ko je doveo do toga da danas imamo situaciju da su plate i penzije u javnom sektoru 61% javnih prihoda? Ko nas je doveo u tako divnu, da kažem, ne moguću ekonomsku situaciju? Naš javni dug je od 2008. do 2012. godine, zahvaljujući veoma neodgovornoj politici tadašnje vlasti, porastao za šest milijardi 70 miliona evra. Tako smo dovedeni u situaciji da u ovoj zemlji više niko nije hteo ni da dolazi ni da zapošljava. Sada država mora da preduzme sve što je u njenoj moći da zaista sprovede reforme. Psihološki su degradirani i uništeni radnici i „Želvoza“, „Magnohroma“, „Novkablom“ i mnogih drugih firmi gde su ostali ljudi na ulici, ostali bez posla baš tada kada mnogi nisu hteli ni da pitaju bilo šta, drugi su bili ravnodušni, treći su se radovali i kada su ti ljudi, bez obzira šta su bili motivi, ti ljudi ostali na ulici psihološki degradirani, uništeni. Ova vlada ne želi ni da vidi psihološke degradirane, ni uništene ljude, želimo da vidimo da ljudi počnu da rade, pošto svi oni koji su nam godinama pričali divne priče, kada su bili u prilici da menjaju stvari, nisu uradili ništa. Sada imamo priliku da uradimo nešto i zato ja molim sve narodne poslanike da dobro razmisle i daju podršku ovom zakonu, jer ovaj zakon treba da omogući da neki ljudi ponovo počnu da rade, idu ujutru na posao, da u ovu zemlju dođu investitori. Svako ko vam kaže drugačije nije iskren i ne govori vam nešto što je dobro za Srbiju. Zahvaljujem se ministru, doktoru Nebojši Stefanoviću. Za reč se javio po Poslovniku profesor doktor Janko Veselinović. Izvolite. Ovog puta nisam siguran da je Poslovnik prekršen, ali pitaću vas – da li je moguće da je moje poimanje skupštinskog rada, govorim o članu 108. i 27. o zakonu o kome raspravljamo, samo vas pitam jedno predsedavajući, molim vas da mi date odgovor, da li vam je poznato da je bilo kojoj zemlji sveta u Srbiji nekada, ministar policije branio Zakon o radu? Hvala. Zahvaljujem. Gospodine Veselinoviću, ovde je pozvana cela Vlada, svi ministri učestvuju u raspravi, ako smatraju da ima potrebe da daju objašnjenje i da daju objašnjenje unutar tog zakona o kojem mi danas raspravljamo, oni mogu da se jave za reč.

Izvolite.

Dobar deo beneficiranog radnog staža se odnosi na Ministarstvo policije. Šta bi bilo sporno da ministar policije govori o tome? Zašto bi bilo sporno da bilo ko bude predlagač? Odakle to, pogotovo što je policija, pa to je deo našeg društva? Policajci imaju 47.000 pripadnika. To je 47.000 plata. To je 47.000 porodica i oni nemaju pravo da kažu šta misle o ovom zakonu.

Priznajem, ponekad se svako od nas u žaru parlamentarne borbe dohvati Poslovnika, ponekad i zloupotrebi. Mislim da je manjak poštovanja dostojanstva Skupštine Republike Srbije javiti se po Poslovniku, a onda reći – pa, ne, ipak to nije povreda Poslovnika. Dostojanstvo i građenje dostojanstva je potreba i posao svih narodnih poslanika, bilo da su iz vlasti, bilo da su iz opozicije.

Mi od te odgovornosti ne bežimo. Uostalom, mislim da je daleko bolje da ovde u parlamentu budu svi ministri, nego što je bilo u vreme kada su ministri bežali iz Narodne skupštine i morali smo da ih molimo da bi ušli ovde i odgovorili na određena pitanja, a pričam o vremenu Vlade Mirka Cvetkovića. Mislim da je unižavanje dostojanstva ovo što se pre nekoliko minuta dogodilo, ali unižavanje dostojanstva je bilo kada je 2001. godine usvajan Zakon o radu, pa je jedan od poslanika, čini mi se gospodin Bora Novaković, glasao iz Soluna. Pa i tada ste zagadili taj Zakon o radu, koji je bio liberalniji od ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je sada u proceduri, ali ste ga u startu zagadili stvarima koje nisu za parlament, koje su nepoštovanje parlamenta kao institucije, koje su nepoštovanje građana Srbije, a to je da se o Zakonu o radu iz 2001. godine glasalo iz Soluna. Smatram da nije povređen član 107, iako se odnosi na predsedavajućeg Bečića, iako sam slušala pažljivo i diskusiju poslanika zbog koga ste se javili. I sam je rekao da nije siguran da je uopšte povreda Poslovnika. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice, poštovani ministre, danas pred sobom imamo dva zakona koji su u poslednje vreme izazvali ozbiljne reakcije javnosti i, mogu reći slobodno, bili čak i predmet zloupotreba raznih grupacija u javnosti.

Zakon o radu treba da uredi osnovno pravo na rad i život od rada, da bi neko mogao da živi dostojan život. Uslov je samo jedan – da imate gde da radite. Danas smo čuli mnogo kvalifikacija o ovom zakonu, ali ono što smo se svi složili, to je da on poboljšava upravo odnos, da je zakon sam bolje rešenje u odnosu na prethodno rešenje Zakona o radu, odnosno da ove izmene i dopune unapređuju Zakon o radu kakav je do sada bio u praksi. Naravno, ne postoji savršen Zakon o radu koji će istovremeno zadovoljiti sve interese i potrebe zaposlenih i sve interese i potrebe poslodavaca. Zakon o radu je uvek kompromis onog što je najbolje za celokupno društvo i ono što će sigurno celokupno društvo povesti napred. Ono što nas istinski brine, to je jedan egzaktan podatak koji je gospodin ministar danas izneo, a to je da u Srbiji imamo manje od milion zaposlenih, a milion i 700 hiljada penzionera. Znači, jedan zaposleni izdržava gotovo dva penzionera, a jedan penzioner izdržava mnogo više članova svoje porodice. Došli smo u jedan začarani krug kao društvo i ovo je jedan pokušaj da se iz tog začaranog kruga racionalno, pozitivno, što lakše i što brže izađe. Tako smo mi u Novoj Srbiji shvatili izmene i dopune Zakona koje su pred nama. Moja uvažena koleginica Dubravka Filipovski je pojedinačno po članovima govorila naše stavove i našu analizu Predloga zakona koji je pred nama. Gospodin ministar je danas upravo jednom kolegi poslaniku rekao da nije izneo konkretan predlog promene, a ja imam jednu molbu za gospodina ministra, upravo znajući da je benevolentan po pitanju osoba sa invaliditetom. Mislim da je to samo omaškom propušteno da se uradi u članu 43. da odbor može još da predloži ovaj amandman. Znači, u članu 43. kojim se menja član 101. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Poslodavac je dužan da zaposlenom, osobi sa invaliditetom, obezbedi razumno prilagođavanje radnog mesta i procesa rada“ Unošenjem ove odredbe ostvarila bi se Ustavom zagarantovana posebna zaštita osobe sa invaliditetom u oblasti radnih odnosa, član 60. stav 5, i izvršile međunarodne obaveze Republike Srbije, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Srbija ratifikovala 2009. godine. Zaista mislim da nije nikakav problem da se ova konkretna promena kroz odbor unese u zakon. Mislim da zakon neće učiniti manje kvalitetnim. Naprotiv, biće još kvalitetniji. Upravo ono što je ministar govorio i što su neke kolege danas zapazile, zakon je neke do sada manje vidljive ili, kako mi kažemo, ranjive kategorije, zaista njihova radna prava unapredio. Ono što jeste problem Srbije u ovom trenutku, što je sociološko pitanje, to je da je rad devalvirao u Srbiji. To je ono što treba da nas kao društvo zabrine. Jedino je porasla cena ili vrednost radnih mesta i to u javnom sektoru. Srbija treba da se zabrine nad tim što svi žele da im poslodavac bude budžet, a ne privreda. Najveći poslodavac u Srbiji mora da bude privreda da bi Srbija imala bogat budžet. To je jedino pravilo i čista, prava zakonitost koja postoji kada je u pitanju razvijanje jedne države. Što se tiče drugog predloga zakona, Zakona o PIO, naravno, i oko toga se možemo danonoćno sporiti i nijedno rešenje neće biti idealno i neće zadovoljiti sve one koji su zainteresovani, ali pravo na penziju stiču građani i niko nema pravo da im ga uskrati. Društvo je dužno da im obezbedi mirnu i dostojanstvenu starost nakon minulog rada. Teško je obezbediti sredstva. Danas smo čistim, egzaktnim podacima došli do one istine da je to u ovakvom trenutku, u Srbiji koja je u krizi, u Srbiji koja je u tranziciji, u Srbiji koja ima mnoge sociološke traume, posle svega onoga što se u poslednje dve decenije događalo na ovim prostorima, zaista teško. To je odgovornost svih nas. Sporićemo se kada i koliko treba pomeriti odlazak u penziju. Mislim da je ovo što je ponuđeno, posebno kada su u pitanju žene, nešto za šta ćemo se zalagati u sledećem periodu, da se ipak na penzionisanje žena i njihovu starosnu penziju malo drugačije sagleda opšte stanje, jer žene u Srbiji koje odlaze u penziju nisu u istom ni zdravstvenom, ni socijalnom položaju kao žene u nekim drugim evropskim državama. Dakle, žene u Srbiji su iza sebe ostavile ne jedan nego tri radna veka kada su došle u godine kada treba da steknu svoju penziju. Pred nama je jedan predlog koji smo kao poslanički klub rekli da ćemo podržati, međutim, i ovde smo imali jedan konkretan predlog. Videli smo da u članu 9. kojim se menja član 60. u stavu 2. posle tačke 2), gde se navode tačke u kojima se ženama omogućava, tačka 1) i tačka 2), da se za jedno rođeno dete upisuje pola godine radnog staža ženi, za dva rođena deteta cela godina radnog staža. Mi imamo predlog kao poslanička grupa, i mislim da ćemo se za to zalagati u nekom periodu koji je pred nama, bez obzira koliko to teško bude da se realizuje u društvu, da se dve godine radnog staža upiše ženi koja je rodila troje dece a tri godine koja je rodila četvoro ili više dece. Naravno, i da se ta granica pomeri nešto ranije, na, recimo, 2020. godinu.

Zahvaljujem se. Hvala. Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, poštovane koleginice i kolege, posle ove ovako dugačke i iscrpne rasprave koja će verovatno još potrajati, ja ću pokušati u ovih par minuta koja su ostala mojoj poslaničkoj grupi da dam neko svoje viđenje ovog zakona, tj. izmena Zakona o radu. O tome je bilo dosta diskusije juče na Odboru za rad i socijalna pitanja, gde smo ostali jedno četiri i po sata, a od toga smo jedno tri, ili dva i po sata diskutovali o ovom zakonu. Zarad javnosti, pošto vidim da su ovde već iskristalisani stavovi i čeka se samo trenutak glasanja, pokušaću da objasnim i ukažem na stvari koje su verovatno bile, pošto to nismo čuli od predlagača, razlog prekida razgovora na Socijalno-ekonomskom savetu, a koji je bio dugo, još pre izbora a naročito posle formiranja Vlade, do prekjuče, najavljivan kao mesto gde će se napraviti kompromis, gde će biti konsenzus i gde će se napraviti dogovor, s jedne strane, između sindikata, Vlade i, s treće strane, poslodavaca. Posledica toga je da imamo po hitnom postupku zakon koji je došao prekjuče kod poslanika, da bi danas pričali o načelu, a sutra ćemo verovatno u pojedinostima, o amandmanima, da bi u četvrtak ili petak ovaj zakon bio izglasan. Sasvim je opravdan stav skupštinske većine da ono što smatra da je ispravno i da treba da se usvoji, ona stavi na dnevni red i da izglasa. Normalno je da će opozicija reći sve ono za šta smatra da nije dobro, a građani su ti koji će suditi da li su svoje poverenje i glasove dali ljudima koji zaslužuju to poverenje, ili će to poverenje sledeći put na izborima da uskrate. Ovde smo čuli par teza, a jedna od njih je da će ovaj zakon doneti povećanje zaposlenosti, priliv stranog kapitala, nove investicije, i to tako što, s jedne strane, ovaj zakon o radu, to je neko moje razmišljanje, je maksimalno liberalan prema poslodavcima, maksimalno restriktivan prema upošljenicima, i to je moguće ako skupštinska većina tako reši, gde poslodavac ima mnogo veća ovlašćenja i mnogo više zakonskih mogućnosti da otkaže ugovor o radu. S druge strane, upošljenik, tj. radnik, ima manje prava kod odbrane tog svog rada i manje mogućnosti za zaradu. Sada ću vam to objasniti na par primera, koje ćemo detaljno kroz amandmane proraditi sutra. U zakonu, za razliku od starog Zakona koji je donesen 2005. godine, dosta se razlikuje naknada za godišnji odmor. Po novom zakonu, naknada je manja. Razlikuje se plaćanje smenskog rada. Po starom Zakonu su bili plaćeni rad u drugoj smeni i trećoj smeni, a po novom zakonu plaća se samo noćni rad, i to 26%, kao što je bilo po starom zakonu. Po novom zakonu, rad na određeno vreme je duplo duži nego što je bio po starom zakonu i sada iznosi 24 meseca, sa mogućnošću ponovnog zapošljavanja na 24 meseca, pod određenim uslovima.

Jer, ako neko dva ili tri puta radi po dve godine, po našem bankarskom sistemu, po našim zakonima, on nije kreditno sposoban. Ja sam juče postavio pitanje – kako ljudi zamišljaju da neko formira porodicu, da se zalažemo za borbu protiv bele kuge, a ne dozvoljavamo osnovno pravo na rad i osnovnu stvar koju mladi ljudi treba da imaju, a to je da su kreditno sposobni, da bi mogli da formiraju svoju porodicu i svoje domaćinstvo. Ono što je otvorilo dosta polemike, to je plaćanje minulog rada. Po starom Zakonu, minuli rad se obračunavao od momenta zasnivanja radnog odnosa, pa do momenta kad se obračunava. Znači, ja koji imam radni staž 30 godina ovde u Skupštini, meni se obračunava 30 godina minulog rada i svima onima koji ste kao i ja na stalnom radu u Skupštini. Po novom zakonu, obračunava se samo minuli rad kod poslednjeg poslodavca. Ono što je bitno, to je isto stvar skupštinske većine i ona može da donese takvu odluku i da formira takav stav, ali je vrlo bitno reći ljudima da će gro upošljenika u Srbiji posle donošenja zakona imati manju platu od pet do 10 hiljada. Ja bih zamolio nekog ko je ekonomista i ko zna računovodstvo da izračuna koliko ću ja manju platu da imam od ponedeljka, kad se usvoji ovaj zakon i koliko ćete vi manju platu da imate? Zašto ovo kažem? Nije ovo nikakva politička demagogija nego, dragi prijatelji, kada se budemo vratili u naša mesta odakle smo došli kao narodni poslanici u republički parlament, trebamo našim komšijama, našim rođacima, da objasnimo zašto smo izglasali da imaju manju platu? Zašto smo izglasali da imaju manju naknadu za godišnji odmor? Zašto smo izglasali da imaju manju otpremninu? Zašto smo izglasali da im nije plaćen smenski rad kao što je bio? Jer, kao što reče profesor Mićunović, prava koja su jedanput stečena, treba da se unapređuju, a ne da se umanjuju. Treba da objasnimo našim glasačima da smanjenjem plaćanja na minulom rada direktno vlasnicima kapitala, poslodavcima, godišnje dajemo 40 do 50 miliona evra, ako računamo na 800 hiljada ljudi upošljenih u privredi. Tu su ekonomisti, neka me demantuju ako grešim. Opet ponavljam, pravo je skupštinske većine da izglasa ovaj zakon. Pravo je opozicije da se bori za neke svoje ideje.

Zahvaljujem. Izvolite.

Ali, hajde da krenemo redom od onoga što ste naveli. Prvo, nije tačno da se ne plaća smenski rad. Plaća se noćni rad 26%, kao i do sada, a smenski rad, što se posebno navodi, plaća se u skladu sa kolektivnim ugovorom. Dakle, vi ćete sa svojim poslodavcem zaključiti kolektivni ugovor u kome ćete dogovoriti koliko će se plaćati smenski rad, a znate zašto? Zato što nije isti rad u rudniku i nije isti rad u prodavnici. I to je smenski rad, izvinite. Ne može da se plati na isti način. Tu je uloga sindikata, da sedne sa svojim poslodavcem i da se dogovori koliko će to koštati. Nismo predvideli kolektivno ugovaranje, to je prilika za kolektivno ugovaranje. Malo je nelogično tražiti da u Zakonu o radnim odnosima bude sve predviđeno. Po čemu je onda uloga kolektivnog ugovaranja i sindikata? Šta će nam onda poslodavci, ako treba Zakon o radnim odnosima da predvidi svaku tančinu. Predvideli smo, to postoji, poslodavac i sindikat, odnosno zaposleni će se dogovarati o tome. To je deo toga. Zatim, otpremnine. Osim činjenice da privreda jednostavno nema para i da onaj najmanji preduzetnik, da su njemu tri prosečne zarade mnogo, poslodavci tražili jednu, sindikati su tražili tri, prelomnjeno je negde na dve.

Dakle, otpremnine za odlazak u penziju treba da posluže za to da novi penzioner ima od čega da živi između prestanka rada i dobijanja prve penzije. Dakle, kao što znate, tu se više ne čeka. Trajno rešenje se čeka, ali privremena se isplaćuju odmah, tako da više nemate taj prostor. Sa druge strane, bilo je značajnih da kažemo zloupotreba, ali bilo je da su poslodavci izbegavali mesec dana pre nego što odete u penziju da vas otpusti, samo da vam ne da otpremninu. I to se dešavalo. Što se tiče rada na određeno vreme, vidite, i vi i ja znamo, lekar ste, radite u državnoj upravi. U suštini i vi i ja znamo da bi se sigurno i u medicini, a evo garantujem vam i u državnoj upravi našlo koliko hoćete primera ljudi koji rade po 10 godina na određeno vreme. Po 10 godina. Završi se ugovor, prekine se na jedno dva dana, ponovo se zaključi i tako decenijama. Ovde sada imate zakonsku obavezu da je to maksimum. Posle toga ili ćete ga primiti, ili ćete ga otpustiti. To je u suštini povoljnije. Hajde da to već jednom raščistimo.

Gledam na svom primeru. Ja sam radio u državnoj upravi dve godine, ili nešto manje od dve godine. Imam preko 18 godina radnog staža. Sve to prethodno vreme sam radio u privatnim preduzećima, i to raznim. Na mene će se to odnositi. Na ogromnu većinu ljudi koji rade u javnom sektoru, a to je 740.000 ljudi, neće, jer su po pravilu kod jednog poslodavca i neće biti velikih efekata za njih. Kao što sam već objasnio, a to je činjenica, priznali mi ili ne, kod privatnog poslodavca vi po pravilu imate ugovorenu nadoknadu koja nema nikakve veze sa minulim radom i niko je ne prikazuje kroz minuli rad, već imate dogovorenu nadoknadu sa svojim poslodavcem. Toliko. Član 104. pročitajte, ničim, nikakvih uvredljivih izraza. Ministar je samo pojasnio. Nemate pravo na repliku. Stav 3. o korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovana predsednice, uvaženi ministri, cenjene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, danas se pred nama nalaze prva dva u nizu reformskih zakona koje Narodna skupština treba da usvoji do kraja leta, a koji bi trebalo da u potpunosti promene privredni ambijent u Srbiji i da Srbiju učine atraktivnom destinacijom za privlačenje investicija, odnosno da kao posledicu imamo povećanje zapošljavanja, imamo rast bruto domaćeg proizvoda i u krajnjoj instanci poboljšanje životnog standarda građana Republike Srbije. S obzirom da je moj kolega govorio o Zakonu o radu, ja ću se u ovoj kratkoj diskusiji fokusirati na Zakon o PIO.

Taj sistem je postao popularan u drugoj polovini 20. veka, a nakon tzv. „bejbi buma“ koji se dogodio posle Drugog svetskog rata kada je u tom periodu, dakle u drugoj polovini 20. veka, bio veliki broj mladih ljudi, uglavnom zbog „bejbi buma“, a bio relativno mali broj onih koji su ispunjavali uslove za penziju, odnosno bili penzioneri, da li zbog toga što je životni vek ljudi u to vreme bio znatno kraći, nego što je to danas ili zbog toga što je Drugi svetski rad doneo veliki broj ljudskih žrtava. Nažalost, situacija se u poslednjih 20 godina 20. veka značajno promenila. Prvo, nažalost, zbog toga što je „bejbi bum“ prošao, odnosno broj rođene dece se u nekom periodu od 70-ih značajno smanjivao, a drugo, ne nažalost, nego na sreću, životni vek građana se produžio. Onaj sistem koji je tako lepo funkcionisao u prvih 20 godina druge polovine 20. veka i koji je omogućio da se donesu mnogobrojne povlastice za penzionera jednostavno je postao, negde od 80-ih ili 90-ih godina prošlog veka, potpuno neodrživ. Zemlje EU i SAD su taj problem na vreme prepoznale i prepoznale potrebu da se sistem PIO reformiše i da se upodobi sa trenutnom situacijom, onom koja je bila u tom trenutku, a koja je u ovom trenutku još gora, nego je bila tada, odnosno da se čitav taj sistem promeni i da se promeni način na koji će se finansirati isplaćivanje penzija. Na ove probleme sa kojima se suočava razvijeni svet Srbija ima još nekoliko vrlo značajnih problema koje njenu situaciju dodatno otežavaju. Na prvom mestu bih naveo nešto o čemu često govorimo, ali ga ponekad zaboravimo, a to je da se Srbija suočila sa poslednjih četvrt veka sa jednim od najvećih odliva mozgova, makar u ovom delu sveta, a neki kažu gotovo u čitavom svetu. Tada smo izgubili one mlade ljude koji su trebali da pune budžet za isplatu penzija, a onda ljude, koji su zahvaljujući tome, što su to bili obrazovani ljudi, trebali da najviše pune, jer je bilo za očekivati da će to biti ljudi sa iznad prosečnim primanjima. Danas imamo situaciju da nam je nezaposlenost među mladima do 30 godina gotovo 40%, a to su opet oni koji bi trebalo da pune fond za penzije. Imamo problem za koji se nadamo da će u određenoj meri biti rešen, a ukoliko bude primenjen nedavno promenjen Zakon o poreskom sistemu i poreskoj administraciji onako kako je najavljeno, a to je da jedan broj nesavesnih poslodavaca izbegava plaćanje doprinosa, čime se ponovo ugrožava održivost našeg sistema PIO, odnosno PIO fonda. Na kraju krajeva, imamo nešto je verovatno gotovo nezabeležen slučaj, makar u regionu, a to je da ima podjednak broj zaposlenih i penzionera. Kada se uzmu u obzir zaposleni u privatnom i javnom sektoru. Ministar je govorio o tome, ja ću se nadovezati na ono što je on rekao, mada moram priznati da istraživanje koje sam pronašao daje nešto drugačije rezultate od onoga što ste vi rekli. Naime, prema jednom istraživanju, da bi sistem PIO, ustrojen ovako kako je ustrojen kod nas, u ovom trenutku mogao da funkcioniše potrebno je da na dva penzionera dođe sedam zaposlenih, odnosno da odnos zaposlenih i penzionera bude tri i po prema jedan, što je čak i malo više od onoga što ste vi rekli. Da bi građanima bilo jasno, između ostalog i zbog čega moramo da menjamo ovaj zakon, mislim da je vredno pažnje i vredno pamćenja podatak da je Srbija poslednji put ovakve parametre imala 1981. godine. Dakle, pre više od 30 godina, a da je već pre nekih 25 godina Penzijsko-invalidski fond počeo da beleži gubitke u svom poslovanju, a ti gubici koji su kumulirajući, odnosno, samokumulirajući, dakle, oni se permanentno povećavaju. Kada pogledamo sve te podatke onda je jasno da je sprovođenje neophodnih reformi penzijskog sistema bilo praktično imperativan, a ne nešto što je bio nekakav hir ili nekakva želja ove, ili bilo koje druge Vlade. Bez obzira na sve ovo što sam rekao i na to što smo imali čini mi se četiri ili pet penzijski reformi od 2000. godine na ovamo, mi u ovom sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja nažalost nismo mnogo toga uradili, ili hajde da ne kaže neko da sam politički nekorektan, nismo dovoljno uradili. Zbog toga je bilo potrebno da pribegnemo ovim rešenjima koja se danas nalaze pred nama, koja sasvim sigurno neće naići na odobravanje jednog dela građana. Mi ih u tome potpuno razumemo, ali s druge strane moramo da im kažemo da jedinu argumentaciju koju imamo da ponudimo ne ide u prilog onome što bi rekli oni koji se sa ovim ne slažu, jer evo danas je izašla i ocena Fiskalnog saveta veza za ovaj zakon u kojoj se kao još jedine dve opcije koje imamo, kada je u pitanju reforma penzijskog sistema pojavljuje, jedna koja u suštini i nije reforma, a to je da zadržimo ovaj status kvo, odnosno da praktično ništa ne menjamo, što će reći da zadužujemo dalje državu do granice mogućeg, nakon koje nastaje neki grčki scenario. Druga mogućnost je da smanjimo drastično penzije na nivo ispod 40% prosečne plate u Srbiji, što je nešto što takođe ne bi bilo prihvatljivo za penzionere i nešto što moram reći za razliku od ovoga što radimo, nije reformska mera, niti je suštinska mera, niti je nešto što menja stanje trajno. Dakle, mi smo morali da pribegnemo nečemu što će trajno poboljšati stanje u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja u Srbiji. Verujem da najveća kontraverza upravo izaziva ovo povećanje starosne granice za žene, za penzionisanje sa 60 godina na 63 godine do 2020. godine, odnosno na 65 godina do 2032. godine. Sasvim sam siguran da zakonodavac, bilo da je to Vlada Republike Srbije ili nadležni ministar ne može biti srećan ovakvim rešenjem, ali isto tako, rekao bih da je to bilo u ovom trenutku jedino moguće rešenje, nažalost. Realnost kaže da je nama za održavanje sistema penzijsko-invalidskog osiguranja potrebna jedna i po milijarda evra godišnje, koja se transferiše iz budžeta u ovaj Fond, da nam je prirodni priraštaj manji od nule, odnosno da se relativno broj penzionera u odnosu na broj zaposlenih povećava iz godine u godinu, da i dalje postoji vrlo izražena težnja mladih za odlazak iz Srbije i pri tom, nešto što kada je ovo u pitanju vrlo često zaboravljamo, jeste da za razliku od nekih starijih generacija koje su takođe odlazile, kako se to kaže, trbuhom za kruhom u inostranstvo, ovi današnji mladi koji odlaze, ili oni koji su otišli u poslednjih četvrt veka su otišli da se više nikada ne vrate. To je veliki gubitak za Srbiju. Isto tako imamo stopu nezaposlenosti koja je visoka, ili možda čak bolje reći previsoka, imamo broj penzionera koji je nerealno visok zbog rekao bih blagonaklonog odnosa države prema prevremenom penzionisanju, što je bio slučaj u poslednjih dvadesetak godina. Dakle, mi smo mogli da tražimo i neka druga rešenja. Da idemo u Evropsku uniju u potrazi za rešenjima nije dobro, jer oni imaju još restriktivniju politiku od naše. Ako smo, recimo, želeli da pogledamo da tako kažem pod znacima navoda – preko plota, odnosno u naš komšiluk, videli bismo da su sve zemlje regiona, a evo ja ću dati nekoliko primera zemalja koje se nalaze u našem neposrednom okruženju i koje su nekada bile deo Jugoslavije, daleko su ispred nas kada su reforme penzijsko-invalidskog sistema. Dakle, recimo Republika Srpska, što možda i nije za očekivati je lider u regionu kada je u pitanju reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Tako na primer, Republika Srpska je donela Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju još 2011. godine, kojim se granica za žene povećava na 65 godina do 2019. godine, dakle, za razliku od naše zemlje u kojoj će se to dogoditi tek 2032. godine. Crna Gora, recimo, krenula je povećanjem granice za penzionisanje i za muškarce i za žene 2013. godine, pri tom se granica povećava na 67 godina za muškarce već do 2025. godine,a za žene do 2041. godine. Hrvatska je prošle godine donela novi Zakon o mirovinskom osiguranju, kojim se povećava granica na 65 godina za penzionisanje za žene do 2030. godine, ali se odmah sledeće godine počinje sa povećanjem granice za penzionisanje za muškarce i za žene za 67 godina. Da bismo razumeli koliko je ovo važno što se radi danas i koliko će na tome EU takođe insistirati, moram da vam kažem da je Evropska komisija vrlo oštro kritikovala Hrvatsku vladu zbog sporog sprovođenja reformi sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Makedonija je prošle godine takođe podigla granicu jednokratno za penzionisanje žena na 62 godine. Dakle, kada pogledamo sve ove primere, očigledno je da ovo predloženo rešenje ne samo da nije previše restriktivno, naročito ne gledano u odnosu na razvijeni svet ili na zemlje regiona, već je naprotiv, čak i uvažilo i zaštitilo potencijalno ugrožene kategorije stanovništva, upravo ovim uvođenjem postepenog povećanja starosne granice za penzionere, naročito od 2020. do 2032. godine. S obzirom da vremena više nemam, mogu samo da kažem da će Socijaldemokratska partija Srbije u danu za glasanje podržati ova dva predloga zakona.

Poštovane kolege i koleginice, predsedavajuća, ministri i ostali, moram da napomenem da sindikati, stručna javnost, studenti, nevladine organizacije su uvek bile za zajedničko rešenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. To pravo ukidanjem javnih rasprava nije uskraćeno. Samim tim i pravo izražavanja stavova. Zastupanje stavova samo političke koalicije koja je trenutno u vlasti nije trenutna opcija što se pokazalo i godinama unazad. Znamo da su sve političke opcije bile takve i imale toliku većinu i nikada te odluke nisu bile potpuno pozitivne. Nepotrebno je stvarati situaciju u kojoj je radnik obavezan da ostvaruje profit samo poslodavcu. Stub društva nije samo politička stranka, parlament, Vlada ili neko drugi. Dokle god se on bude smatrao teretom ovog društva, društvo će biti nestabilno.

Ako postoji mogućnost dajte i vi to nama, jer sva dosadašnja obećanja nisu napunila džepove radnicima i nisu pospešila privredu a ne verujem da će ovaj način imati prosperitet u privredi. Zato moj glas kao jedinog sindikalca u ovom parlamentu ne može ići u korist političkih partija, bez obzira kako se ta politička partija zvala i na kojoj je poziciji.

Položio sam zakletvu i planiram da sve ono što je tamo napisano, s obzirom da sam jako ozbiljno shvatio, planiram da se ponašam u skladu sa tom zakletvom. Za sve ostale koji planiraju da glasaju za ovakav zakon o radu samo toplo preporučujem da spreme objašnjenje svim svojim prijateljima, komšijama, rodbini, sinu, ćerki da ukoliko im se desi da dobiju otkaz da im objasne iz kog razloga je to bilo dobro i pozitivno za njih. Ovakav zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu u celini se sveo po mišljenju svih sindikata na čisto ostvarivanje političkih ciljeva. Zašto ja kao jedini predstavnik radnika kažem da zakon nije dobar? Zato što se radniku ukidaju stečena prava, zbog institucione diskriminacije pravo o radnom odnosu, zbog mogućnosti kršenja ličnih i porodičnih prav, zato što se radnici pretvaraju u jeftinu radnu snagu, zbog mogućnosti, široke mogućnosti zloupotreba, zbog manipulacija radnim mestom od strane lošeg poslodavca, ali napominjem lošeg poslodavca, jer su svima date iste mogućnosti, ovo ću malo ozbiljnije objasniti, zato što se poslodavcu recimo omogućuje da da otkaz zaposlenom zbog ponašanja koje predstavlja krivično delo. Međutim, to mu se daje bez utvrđivanja o postojanju ili ne postojanju krivičnog dela, kao i mogućnost da izrekne meru zaposlenom ukoliko poslodavac smatra, pazite, naglašavam, smatra da je povredio radnu obavezu, opet bez ikakvog postupka utvrđivanja odgovornosti. To su mane, taj član 179. je osnova smera ovog zakona da li je zakon dobar ili loš. Sve se u suštini svodi na taj jedan član koji je problematičan, baš zbog ovoga što sam sada objasnio. Pobliže ću objasniti u okviru amandmana sve ostalo. Voleo bih da mi samo neko odgovori na pitanje, a tu su gospoda iz ministarstva – u kom članu Zakona o radu se precizno omogućavaju nova radna mesta i nova zapošljavanja? Ja taj deo nisam našao, suprotno tome omogućavaju se samo otkazi poslodavcima, a ne nova zapošljavanja. Veoma je važno da javnost vidi danas ko uopšte pokušava da zaštiti stečena prava, a ko im ih umanjuje. Da ne bude da sam kritičan po svemu što je predloženo u ovom zakonu. U ovom zakonu naravno da postoje i dobre stvari, o tome smo raspravljali i na odboru, juče, naravno kolega je pomenuo, zarade su na veoma lep i normalan način definisane. Međutim, ja bih se u potpunosti složio da država treba da prelomi celu situaciju, jer smatram da pošto smo država svi mi, znači, ne samo Vlada, ne samo parlament, ja smatram da bi trebalo da izađemo na jedan referendum i onda ćemo znati ko ima većinu po ovom pitanju. Osvrnuću se na kratko, samo kroz jednu rečenicu i na Zakon o PIO i da postavim samo jedno pitanje. Kako se uopšte ovaj Zakon o PIO uklapa u obećanje prethodnih Vlada i kako uopšte on omogućava nova zaposlenja ako se produžava radni vek svim zaposlenima?

Izvolite. Izvinjavam se, prednost ima ministar Vulin. Znate kako, ako ste izabrani na listi DS onda prvo treba da sretnete onih 358.000 ljudi koji su otpušteni po ovom zakonu, pa da ih pitate kako su otpušteni po ovom zakonu i zašto je bilo baš dobro izglasati takva zakon po kome su oni bili otpušteni. Neće ovaj zakon nikoga da otpusti, kao što ovaj zakon neće nikoga da zaposli. Ovaj zakon služi za to da se omogući da privreda funkcioniše, i ne samo ovaj zakon. Doneti samo izmene samo jednog zakona, ma koliko on bio važan, jednostavno nisu dovoljne. Potrebno vam je od Zakona o stečaju, Zakona o privatizaciji, zakona koji se tiču socijalne politike sve su to zakoni koji prave ukupnu sliku i tako se zapošljava, tako se suštinski nešto menja. Vi znate, kao što smo ovde mogli da čujemo, mi smo po stanju u našem radnom zakonodavstvu na 93. mestu na svetu. Ako će nas ovo pomeriti neki korak unapred, onda je to više nego opravdana i onda će to pomoći da se neko zaposli, jer će onda doći u zemlju gde radno zakonodavstvo nije na 93. mestu, pa će smatrati da se isplati doći u tu zemlju i da se isplati uraditi nešto u toj zemlji. Nemojte praviti od ovog zakona nešto što on nije. Ovaj zakon uređuje jednu važnu oblast i pomaže da se ukupnoj slici omogući veće zapošljavanje, omogući prostor za investicije, omogući da vam se olakšava to što radite. Izaći sa tim stavom, potpunom demagogijom – zbog ovog zakona će vas otpuštati, neće vas niko otpuštati zbog ovog zakona. Da li ima zakon protiv lošeg poslodavca, da li ima zakon koji će napraviti od lošeg poslodavca dobrog, da li ima zakon koji će napravi od lošeg radnika dobrog? Nema, ne postoji takav zakon, ne možete to napraviti. Kao što to dobro znate, onda nemojte praviti očekivanja od javnosti tamo gde ih suštinski nema i da ih suštinski neće biti. Ovaj zakon ima za cilj, i to je opšta ocena, čak i vas koji ga najviše kritikujete, da je bolji od prethodnog zakona.

Druga stvar, uporno ponavljate tezu, od vrha vaše partije pa na dole ili ne vaše partije nego vaše koalicije, da je DS kriva za otpuštanje 158.000 ljudi. Ne postoji uzročno posledična veza otpuštanja ljudi iz privatnog sektora u vreme ekonomske krize i Zakona o radu, kako ste naveli, niti vi to znate da objasnite, niti ste vi uopšte svesni šta govorite kada to kažete. Kriva je mnogo toga, za šta je plaćena cena na izborima, ali ste vi i vaša partija i oni sa kojima ste sada u koaliciji isto tako krivi. Recimo, kao kada bih ja rekao da ste krivi za 100.000 mrtvih u bivšoj Jugoslaviji ili za 150.000 proteranih, itd. To nije korektno.

Naravno, onda me pustite da kažem koliko je isto jednako gnusna ova konstrukcija. Ne znam šta znači gnusno. Replika znači odgovor na ono što je rekao ministar. Ne možete da govorite o odgovornosti političke stranke u kontekstu koji ste vi rekli, a da ne očekujete da vašu bivšu stranku JUL ili vašu sadašnju Pokret socijalista neko ne dovede u kontekst sa užasima koje ste izveli nad ovom državom. Zahvaljujem.

Ali dobro, možemo mi i to da radimo, samo ne brinite, nećemo vas vređati, bićemo vrlo precizni. Ako tražite vezu između otpuštenih i stranke koja je činila tada vlast i bila presudna u vlasti samo treba da, evo da uzmete jedan mali primer. Razvojna banka Vojvodine – 400 miliona evra gubitka, u stopostotnoj kontroli DS, od osnivačkog kapitala do menadžmenta, sve, 400 miliona evra otmice od ovog naroda. Otimanje para, budžetskih para. Tih 400 miliona evra su nešto zašto mi sada razmišljamo kako da uštedimo, kako da vratimo taj novac, da razmišljamo kako da taj novac bude deo privrede.

Izvinite, to je uzročno posledična veza, ništa drugo. Da so tih 400 miliona evra potrošili u privredu umesto što smo ih potrošili na nešto što će policija na kraju morati da dokazuje, što nema veze sa ekonomijom već ima veze samo sa klasičnim kriminalom, sigurno ne bi ove stotine hiljada ljudi ostale bez posla. Eto to je ta veza, ako niste razumeli vezu.

Gospođo predsednice, treći put se prijavljujem. Nije zgodno kada se stvari dovode, ponavljam, nekoliko puta u kontekst da se optužuje politička organizacija za neki težak kriminal. U toj situaciji ili uhapsite čoveka na čelu te organizacije odmah ili nemojte te stvari da iznosite. Vrlo je nezgodno da ja vama nabrajam sada javna preduzeća koje vodi vaša koalicija i gubitke koje ste uspeli rekordno da napravite u poslednje dve godine, pa da zaključim da je za to odgovoran Aleksandar Vučić ili SNS. To je jednako neprimereno i rekao bih čak bezočno to što ste sada uradili. Ali, navikao sam na to i verujte da u ovoj Skupštini u kojoj niste često, ja neprekidno slušam takve stvari. Međutim, to nemate sa čime da podržite u praksi, u zakonskom smislu, u pravnom smislu, u sudskom smislu, pa onda napadate jednu političku organizaciju koja je u odnosu na vaš rezultat jako mala, ali vam i to smeta i tu ne možete da podnesete kritiku. Lepo vas pitam – zamislite da ja kažem da ste vi sada lično odgovorni zato što ste bili u toj partiji iako ste pri kraju izašli iz nje, da ste vi lično odgovorni za sav onaj užas koji je izručen na ovaj narod, na stotine milijardi evra štete. Pitam vas, dokle idete i nije tačno da nemamo šta da kažemo o zakonu, niti ko vas vređa. Vi nas vređate time što govorite da smo lopovi. Vi nas vređate time da smo uništili ovu zemlju. Vi nas lično vređate time da mi upravljamo sindikatima. To je nekorektno, ministre Vulin. To je nekorektno. Onda vas pogledam i kažem kako imate obraza da vi od svih ljudi u sali to govorite.

Ne možete sada da kažete, niko nema pravo da kaže – znate, to je zakon nekog drugog, mi nismo glasali za taj zakon. Zašto ga niste menjali? Zašto niste reagovali na taj zakon? Videli ste da je loš, videli ste da ljudi gube posao. Kakva je reakcija bila? Nikakva, samo lično bogaćenje, samo dalje upropašćavanje. Ne možete da kažete da je za sve odgovorna svetska ekonomska kriza, a u susret toj svetskoj ekonomskoj krizi ste prišli spuštenog garda, bez ikakve ideje. Na svetsku ekonomsku krizu, na pad privredne delatnosti ste reagovali povećanjem penzija za 72% i povećanjem plata u javnim preduzećima za 68% Na taj način ste sagoreli sedam milijardi evra koji se sada vraćaju, koji se sada servisiraju, koji sada uz veliku muku pokušavamo da dobijemo i reprogramiramo te kredite pod povoljnijim uslovima. Gde je tu odgovornost? Odgovorna je kriza, odgovoran je neko drugi. Samo vi koji ste sve vreme imali sve poluge vlasti u ovoj državi, koji ste te poluge koristili za lično bogaćenje, za uništavanje privrede, za nemušto povećanje troškova, samo vi niste odgovorni. Kakva je to demokratija i kakav je to parlament u kome ne sme da se kaže – vi ste odgovorni.

Hvala gospođo predsednice. Molim vas, nemojte o blindiranim automobilima, narod vidi već šta radite, ali ne bih sad ulazio u to, neprekidna stalna priča, meni to već smeta, zaista, ko je šta radio. Znate, pošto to otprilike pokazuje suženost vaše argumentacije, jer vi imate dve godine i nešto više i apsolutno nemate šta da kažete…

Dakle, činjenica je da jeste naša Vlada povećala plate i penzije, jeste da se to sada nama spočitava kao veliki greh, ali isto tako je i činjenica da je u vreme te ekonomske krize na koju se mi ne vadimo, a samo pogledajte koliko je ljudi ostalo bez posla u okolnim državama u Hrvatskoj, u Sloveniji, u BiH, u Rumuniji, u Mađarskoj, u Češkoj, u Slovačkoj. Pogledajte, koliko je ljudi ostalo bez posla. Zato postoje izbori i zato se izbori gube. Pitam vas, kada mislite nešto da radite, a ne samo da najavljujete i da pričate o tome šta su zli „žuti“ radili. Dve godine ste na vlasti, uporno vam ponavljam. Ljudi, pričajte šta vi radite, a nas ako smo grešni, hapsite, spaljujte, zabranjujte, zatvarajte, radite šta hoćete.

Zahvaljujem poslaniče, upravo raspravljamo o Zakonu o radu koji je predložila Vlada i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO. Dosta je bilo sa replikama. Izvolite, završavamo sa vama. Zahvaljujem se gospođo predsednice zato što savesno i odgovorno radite svoj posao, koncentrisano. Zato što opominjete kada se izađe iz poslovničkih okvira, ali meni ove uvrede prijaju. Znate, kada ne postoji odgovor na sve ono što su upropastili, devastirali, uništili, jedino šta mogu jeste da vas nazivaju pogrdnim imenima. Ponosimo se sa te dve godine. Nabrojaću vam samo par stvari koje vi niste uspeli ni za 12 godina da uradite, a ne bi uspeli ni za 24 godine da ste još bili na vlasti. Tu prvenstveno mislim i na sklapanje i hrabru odluku da se sklopi Briselski sporazum, da se taj isti Briselski sporazum primeni; bolja međunarodna slika Srbije u svetu. Srbija i Beograd su prihvaćeni partneri i u Briselu i u Vašingtonu i u Moskvi. Dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. Borba protiv kriminala i korupcije. Vidim da vam je to najbolnija tema. Šta ste radili osim što ste fabrikovali obrazloženja? Sada više nije kriva svetska ekonomska kriza, sada je kriva Hrvatska, Slovenija, Slovačka, Češka, sad su krive neke druge zemlje. Sada je opravdanje kroz to što su se i tamo gubila radna mesta. Da, gubila su se, ali su postojale odgovorne vlade koje su imale odgovor na to, koje su odgovor na to imale sa uštedama države, a ne sa bahatim rasipanjem novca i daljim zaduživanjem države. Reč ima koleginica Mirjana Dragaš, dugo je već prijavljena, izvolite.

Broj zaposlenih – 1.715.164, a od toga oko 900.000 radi u javnom sektoru, a oko 700.000 kod privatnog poslodavca. Broj nezaposlenih – 792.888, kažu, nikada veća nezaposlenost u Srbiji, koja skoro izlazi na jednu trećinu mladih. Kada se tome doda da smo zaduženi za preko 60 do 70% BDP i da je deficit budžeta po nekim pokazateljima minus 2,5 milijardi evra, prosto moram da pozovem sve nas, odnosno obraćajući se i ukupnoj javnosti da kažemo da je ovde u pitanju život, u pitanju je održivost Srbije. Kada bih velikom problemu nezaposlenosti dodala i veliki problem demografskog stanja, rekla bih da je i u jednom i u drugom slučaju veliki deficit i da se pred svima nama, bez obzira kojoj partiji pripadamo, da li pripadamo poslodavcima ili sindikatima, pred svima nama, nalazi jedan veliki izazov, odgovoriti na ove uslove tako da Srbija bude održiva, da bude razvojna, perspektivna i dobro mesto za život, posebno dobro mesto za život mladih. U takvim uslovima, kada se u Srbiji sve menja, kada je sve manje preduzeća koja rade, razmatramo i usvajamo nove predloge promena Zakona o radu. To je sistemski zakon koji se tiče svih i uređuje jednu veoma složenu oblast. Ovaj zakon se menjao posle 2000. godine nekoliko puta. Pominjano je to do sada ovde u raspravi i 2001, 2005, 2009. i 2013. godine. Ovo danas su, međutim, baš značajne promene koje se odnose i na poslodavca i na zaposlenog.

Današnje promene zakona o kojima govorimo treba da omoguće, samo da omoguće, lakše zapošljavanje, posebno mladih, ali i onih starijih kojima treba svega nekoliko godina do penzije. Mi smo kao država zakoračili u velike promene koje traže od nas, pre svega, ovi ekonomski uslovi u kojima se danas nalazimo. Zatim, to je evropski okvir pravnih zakona kojima treba da prilagodimo ukupni naš privredni i društveni i politički sistem. To su prihvaćene i potpisane mnoge konvencije, međunarodne organizacije rada, za koje smo svi glasali, koje kada o njima pojedinačno diskutujemo su apsolutno neupitne, ali danas kada ih treba sprovesti i primeniti direktno kroz zakon, izgleda to se malo teže događa. Mi danas možemo govoriti, kada je reč o ukupnoj strukturi zaposlenih o nekoliko grupacija. Jedni su oni koji su zaposleni u javnom sektoru i nalaze se pod jednom posebnom kapom gde postoje i redovne plate, zaštićenost, jedan javni sektor koji je uređen. Sa druge strane, postoji jedan broj zaposlenih koji radi kod privatnog sektora i u poslednjih deset godina nepoštovanjem zakona i ne reagovanjem adekvatno države na nepoštovanje zakona, dogodilo se da se masom, rešenja iz Zakona o radu kod privatnog sektora i privatnog poslodavca, ne poštuje. Ti radnici rade, ali na osnovna prava iz radnog odnosa ne reaguje država, poslodavac je neodgovoran, a radnik je višestruko ugrožen. Najzad, treća kategorija su oni koji su nezaposleni. Ko štiti njihova prava? Da li sindikati ovakvi kakvi danas jesu štite i na koji način sindikalna prava, odnosno ukupna ljudska prava nezaposlenih i da li, ja sada sebi postavljam pitanje, ali i vama, da li nezaposleni treba da formiraju svoj udruženi sindikat, da bi imao ko organizovano da govori u njihovo ime. Dakle, promenama zakona o kojima danas raspravljamo, privreda treba da se oslobodi određenih nameta, nekih finansijskih obaveza, nepotrebnog administriranja, što treba da omogući značajnu vitalnost. Velike promene, kao što sam rekla, događaju se za sve učesnike u ovom procesu. Ja ću, recimo, pomenuti samo one koje su se meni učinile, značajnim. Promene za poslodavca, mora dati ugovor o radu, u pisanoj formi, mora taj ugovor o radu da stoji u mestu rada, mora da isplaćuje zaradu i doprinose redovno, mora da obračuna zarade i da izda, papir koji zovemo izvršna isprava. Nema rada na crno, uvedena je i data su veća prava i ingerencije inspekciji rada, a uvedena je razgranatija, šarolikija, kaznena politika. Prosto ću samo napomenuti da oko 40 kaznenih mera različite gradacije ili svog stepena su predviđene za poslodavce, a preko 20 mera, kaznenih, su predviđene za nepoštovanje rada od strane radnika. Kada je reč o samim zaposlenima, dobija se ugovor o radu u pisanoj formi kojim se definiše njegovo radno mesto, njegovo radno vreme, pauze, mogućnost na prekovremeni rad i sve ostale, rad za vreme praznika itd. Definiše se njegova zarada. Isto tako, taj radnik je, propisano, pardon, ja sada upotrebljavam reč koja je prevaziđena i koja se u ovom zakonu nigde ne pominje, a to je radnik, nema toga više, već – zaposleni. Dakle, zaposleni, predviđeno je da ima i jasno su definisane sve one mogućnosti i uslovi u kojima kada ne poštuje svoju radnu obavezu, izriču mu se oštre kazne. Ima ih oko 16 do 20, ukoliko sam ih dobro prebrojala, s tim što bih ja napomenula da sada govorim samo o onima gde radnik kao posledicu nepoštovanja svojih radnih obaveza može da dobije otkaz o radu. Otkaz o radu i omča oko vrata, vrlo radikalna mera koja jeste neophodna, ali postoji. Ja ću samo radi paralele da kažem da za one oblike kada poslodavac ne poštuje svoje obaveze iz zakona, su uvedene samo one kaznene mere koje su prekršajnog karaktera. Da li je adekvatno izmereno? Ovim novim merama koje novi zakon predviđa, uvedeni su razni oblici fleksibilnog zapošljavanja, rad na daljinu, rad kod kuće i njihovi uslovi su tada jasno definisani. U celoj lepezi, ono što se menja i što daje određenu dinamiku radnim odnosima, jeste da postoje razni oblici, forme i mogućnosti da mlad čovek se lakše i jednostavnije zaposli. Istina je da kada se jednom zaposli, to mu ne obezbeđuje rad za ceo radni vek, ali vi danas nemate nigde ni stečeno znanje za ceo radni vek. Čitav život moramo da učimo, da stičemo nova znanja, da se prilagođavamo promenama, jer u vreme informatike, dinamične su promene u životu, da od svih nas zahtevaju adekvatne životne odgovore. Rešenja koja su data doprinose širenju tržišta kapitala, radne snage, dolasku novih investicija uz uslov naravno i nekih drugih reformskih zakona i eventualno promena, dakle, pre svega da se smanji administriranje, da se lakše dođe do dozvola itd, što tek onda sve zajedno u paketu donosi ili otvara mogućnosti novog zapošljavanja. Otvorena je jedna nova mogućnost koja se zove - pripravnost na rad koja ima i određenu predviđenu finansijsku nadoknadu. U ovom zakonu ono što smatram da je dobro jeste da je jasno definisana minimalna zarada i šta je čini, gde je rečeno da je čini minimalna cena rada, vreme provedeno na radu, porezi i doprinosi, naravno uz mogućnost uvećane zarade po određenim elementima. Isto tako, definisana je minimalna cena rada koja se sastoji od egzistencijalne i socijalne potrebe porodice i samog zaposlenog, što bi mi rekli to je potrošačka korpa, od kretanja stope zaposlenosti, od stope rasta BDP, od kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti rada, kretanja prosečne zarade. Dakle, jedan kompleks i zato ih namerno ovde i navodim, kompleks elemenata koji čini definisanu minimalnu cenu rada, koja po mojoj oceni znači da je Vlada odgovorno prišla oceni i mogućnosti da ta cena rada bude naravno usvojena u okviru socijalnog dijaloga ili naknadno da to uradi sama Vlada. Elementi koji se iz ovoga vremenom budu povećavali i menjali na bolje, menjaće i tu minimalnu cenu rada. Ono što bih možda pomenula u skladu sa elektronskim sistemima, ukida se radna knjižica na koju smo mi navikli ovoliko godina. Dokumentacija se vodi i čuva elektronskim putem. Osniva se centralni registar. Mislim da su to u ovom sistemu veoma značajni pomaci koje obezbeđuju brzinu i efikasnost. Sindikati. Sindikati smatram lično da jesu jedan veoma značajan i odgovoran segment u okviru uređivanja ovih ukupnih odnosa. No, u ovom trenutku oni imaju pred sobom takođe, kao i svi mi, jedan veliki zadatak, a to je da nalazeći se u novom fokusu sa obavezom da reaguju na sve promene koje se u procesu rada događaju moraju i sami sebe da modernizuju i da se transformišu i samim tim i da ispoljavaju, odnosno zastupaju interese svih učesnika u radnom procesu, i onih koji rade u javnom sektoru, i kod privatnog poslodavca, a i onih nezaposlenih, stvarajući mogućnost da je taj broj nezaposlenih u suštini u Srbiji sve manji. Dakle, sindikati apsolutno moraju da utvrde i svoju reprezentativnost. Kada je reč o svim promenama koje ovaj zakon nosi sa sobom, naglasila bih ovde značaj inspekcija rada koji dobijaju više ovlašćenja, veću i bolju organizovanost i veće nadležnosti. Moglo bi sa većim brojem inspektora to u narednom periodu da bude sigurno bolje, brže i organizovanije. Kada je reč o kaznenim merama, više stepena i kategorija postoje. Kao što sam rekla, možda bih u skladu sa onim što sam prethodno napomenula kada je reč o stepenima odgovornosti za poslodavca, pošto postoje predviđene samo prekršajne kazne, a s obzirom da je kod nas veoma do sada zastupljeno ne poštovanje zakona i u odnosu i ponašanju prema državi jer se ne poštuju i ne isplaćuju doprinosi i porezi ali s druge strane što je još gore ne isplaćuje se ni sam rad, a rad je roba. Rad je vlasništvo zaposlenog koji radi kod poslodavca i ne može se, kao što se ne može iz prodavnice izaći, a da se roba ne plati, tako smatram da se ne može uzeti nečiji rad koji stvara novi kapital ili novu vrednost, a da se on ne plati. Zato možda kao opominjuću meru ili meru opreza većeg stepena bi, kao što sam juče govorila na Odboru za rad, mogao da se predvidi i veći stepen odgovornosti. Neko je danas i moj kolega iz poslaničke grupe pomenuo čak i krivičnu odgovornost. Rad mora da se poštuje i nemoguće je takva održivost dalje da ne postoji. Dakle, kada bih o ovome dalje govorila rekla bih da kod nas nisu toliko problematični ovi uslovi, jer svi ovi ovakvi uslovi postoje na zapadu. Postoje upravo u zapadnoevropskim demokratijama i državama u kojima ogroman broj naših ljudi što pre izlazi tražeći mesto i mogućnost da se zaposli u Evropi. Ako takve uslove dovedemo ovde, bitna je kolika nam je cena rada, a tom cenom rada pokrićemo sve ostale potrebe. Ja ću malo da skratim moju diskusiju zato što prosto, imam potrebu da kažem još jednu stvar koja se odnosi na promene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U članu 60. predloženo da se ženi osiguraniku uračunava u posebni staž po pola godine kada rodi jedno, dvoje ili treće dete. Imajući u vidu demografsku situaciju predlažem da za svako dete bude po jedna godina. Mislim da ta mera nije preterana i teška s obzirom na probleme koje imamo, jer sve što radimo je zaludno sa stanovišta neke budućnosti i održivosti stanovništva Srbije. Isto tako, kada je reč o izjednačavanju radnog staža za muškarce i žene, imam prosto jednu poruku – slažem se sa tom merom u novim uslovima u kojima nije težak proizvodni rad prisutan, mislim da je održiva. Država ima svoje razloge da razvija zato socijalne ustanove kao pomoć porodici, da postoji jednaka dostupnost radnih mesta i za muškarce i za žene, da zarada bude jednaka za isti posao, istu kvalifikaciju, naravno za muškarce i za žene. Posebnu poruku devojčicama, koja je stvar njihovog današnjeg ali i budućeg vremena – obrazovanje, obrazovanje iznad svega. Uostalom, ja ću od mog izrazito, hajde obožavanog, našeg prvog srpskog ministra prosvete, Dositeja Obradovića, reći citat – teško onom narodu čije majke, sestre i supruge žive u mraku. Dakle, ako tako gledamo, onda je na koncu, dve rečenice još imam za kraj, jednaka dostupnost moguća i na svim stručnim poslovima, na rukovodećim poslovima, na poslovima u političkom životu i u parlamentu, te da možda onda u budućem vremenu i nije neophodna klauzula o postojanju 30% žena u parlamentu, može da bude 50% naspram 50%, odnosno isto toliko zastupljenosti u Vladi ili na nekom drugom mestu. U svakom slučaju, kada je reč o promeni ovih zakona, moram da naglasim naravno da će poslanička grupa Socijalističke partije glasati za, ne samo ove nego i sve druge reformske zakone koji Srbiji obezbeđuju put i razvoj napretka. Hvala. Reč ima Gordana Čomić. Zahvaljujem.

Problem sa postojećim zakonom je bio što njima treba da se isplaćuju visoke otpremnine i što je praktično postao blokiran bilo kakav proces da se preduzeća kojima su, a koja na osnovu zakona ne rade nego se iz budžeta njima isplaćuje plata, ne mogu da se likvidiraju, ne mogu u stečaj. Podrška Svetske banke, podrška Američke komore, podrška USAID i tom zakonu i pratećim zakonima prvi teret sa budžeta treba da skine, tako da više iz budžeta ne bude plaćeno 57 hiljada radnika, to je neposredan povod. Ono što je sledilo su dodatne odredbe i kao što vidite, o tom neposrednom povodu niko ovde ne pravi kritike i niko se ne bavi populizmom i demagogijom. Umesto da razumemo da je to zato što smo sazreli kao društvo, nažalost, druge izmene i dopune odredbi Zakona o radu su postale tema političkog folklora, uz nedostatak javnih rasprava, uz nedostatak dijaloga i uz vrlo često čisto laganje. Odredbe Zakona o radu ću najjednostavnije da objasnim tako što postoji jedna Marija Marić u Vranju, koja ima 46 godina i 24. godine radnog staža u tekstilnoj industriji i četiri godine poslednje je kod istog poslodavca. Pre toga je radila u preduzeću sa različitim osnivačima, imala je prekid, pa joj je Skupština plaćala doprinose posle 2001. godine. Marija Marić, koja ima platu 40 hiljada dinara, sledećeg meseca, kada stupi ovaj zakon na snagu, imaće platu 8% manje, 3200 dinara manje. Njena koleginica Milica Petrović, koja radi u tekstilnoj industriji u Zrenjaninu i spremna je za penziju i otići će u starosnu penziju pre prvog januara 2015. godine, dobiće, stupanjem na snagu ovog zakona, dve otpremnine, a ne tri otpremnine. Dakle, stupanje na snagu ovog zakona proizvodi posledice odmah i to skoro pa isključivo za radnike zaposlene u privatnom sektoru. To je ključ moje kritike. Pregovaračka pozicija za pojedinačni prošireni kolektivni ugovor u javnim preduzećima je ostala jaka. Na radnike državne uprave i na administraciju se skoro ni jedna od ovih odredbi ne odnosi. Sve to što su odredbe koje će menjati položaj radnika u iznosima plaćanja u pravima odnosi se na to da poslodavac može da štedi i to, kako čitam zakon, samo poslodavci koji imaju više od 1.500-2.000 zaposlenih. Izvolite. Uvažena gospođo predsednice, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ono što želim najpre na samom početku da kažem jeste da smo zaista tokom današnjeg dana imali jednu kvalitetnu i sadržajnu raspravu i ono što mogu kao nekakav zaključak možda u ovom trenutku da izvučem i što mi se čini da je neosporno iz svih onih sugestija, iz svih onih predloga, pa i kritika koje su se mogle čuti na račun predloga izmene i dopune Zakona o radu, dakle, jedno je definitivno, neophodno je usvojiti izmene i dopune Zakona o radu. Srbiji je neophodan Zakon o radu koji će, kako je, između ostalog, danas rečeno, povećati investicije, povećati zapošljavanje, ali koji će na drugoj strani zaštiti ona elementarna prava radnika. To je veoma važno. Srbiji je potreban Zakon o radu, rekao bih, koji neće okarakterisati, definisati radnika koji je navikao da živi pošteno, poštenog srpskog radnika kao najodgovornijeg za sve ono što je loše danas u sistemu, za katastrofalno pljačkašku privatizaciju i za ono što ste i vi, gospodine ministre, danas rekli, što je Srbija ostala bez 358 hiljada radnih mesta. Dakle, Srbiji je neophodan Zakon o radu i čini mi se da se u tome svi slažemo. Naravno da je važno postići što širi društveni konsenzus oko onoga što jesu sistemski zakoni. Naravno da je važno postići konsenzus kada je reč o socijalnom dijalogu, ali, s druge strane, Vlada je samo jedan od učesnika u socijalnom dijalogu, pored poslodavaca i pored sindikata. Ono što želim da kažem i što je naše mišljenje jeste da je Vlada pokazala jednu odlučnost i odgovornost, da je Vlada u ovu priču ušla sa idejom da se zadrži atmosfera dogovora, da se zadrži atmosfera razgovora i da se postigne konsenzus i kompromis oko ovog izuzetno važnog i značajnog pitanja i da je Vlada pokazala i posvećenost i strpljenje kada je reč i prema ostalim učesnicima u dijalogu, naravno, mislim i na poslodavce, mislim i na sindikate. Ako imate činjenicu, kako ste vi, između ostalog, gospodine ministre, rekli, da je usaglašeno preko 75% veoma važnog sadržaja zakonskog predloga i ako na drugoj strani imate činjenicu da uzlazite u razgovor sa 100% želja i sa intencijom da se svih 100% želja apsolutno ispuni, onda možete zaključiti da je nemoguće doći u takvoj situaciji do kompromisa i do konsenzusa. Do kompromisa se dolazi ako sva tri od učesnika u socijalnom dijalogu, i Vlada, i poslodavci i sindikati naprave po jedan korak unazad i odstupe od onoga što je željeno, da bi se postigao kompromis, da bi se postigao konsenzus u opštem interesu građana. Naravno da mi poštujemo radnike. Poštujemo one koji su u Srbiji navikli pošteno da žive od svog rada, ali isto tako moramo da vodimo računa i onima koji danasnemaju posao. Dakle, mi moramo da vodimo računa o onima koji su zaposleni, ali moramo da vodimo računa i o onima koji nisu zaposleni. Moramo da vodimo računa i o mladim ljudima koji su završili fakultete, koji su završili škole i očekuju zaposlenje i žele dostojanstven život, život od svog poštenog rada. Upravo iz tog razloga ovo danas radimo. Socijalni ambijent, složićemo se u potpunosti, jeste veoma težak. Promene i reforme jesu neophodne, jesu neminovne i niko se time, čini mi se, osim prethodne Vlade i ove Vlade u kontinuitetu nije dovoljno bavio ovim pitanjem, jer se vodilo računa o rejtingu, a nije se vodilo računa o onome što jeste suština, a suština je budućnost Srbije. Ova Vlada, kao i prethodna Vlada, rekao bih, vodi jednu realističnu politiku. Dakle, ova Vlada se hvata u koštac sa teškim ekonomskim problemima, ide u susret tim problemima, pokušava da ponudi konkretna rešenja koja jesu u interesu građana, ali ova Vlada ne priča građanima ono što bi građani želeli da čuju, ne priča bajke, već ono što jeste realnost. Važno je čuti mišljenje svakog od učesnika u socijalnom dijalogu. Važno je čuti i mišljenje sindikata. Važno je postići konsenzus oko ovog važnog pitanja, ali je isto tako važno poštovati volju većine građana Srbije. Ogromna većina građana Srbije na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u ovoj godini jasno je rekla – želimo modernu Srbiju, želimo ekonomsku i finansijsku konsolidaciju, želimo reforme bez kojih nema pozitivnog pomaka. Niti sindikati imaju tapiju na apsolutna prava radnika, niti poslodavci imaju tapiju na apsolutna prava pokretanja proizvodnje i privređivanja, a opet Vlada Republike Srbije i država kao treći, prvi ili drugi učesnik u socijalnom dijalogu mora da vodi računa i o jednima i o drugima i ima najveću odgovornost. Vlada danas pokazuje da preuzima odgovornost za budućnost Srbije. Jedan od ključnih ciljeva Vlade Republike Srbije jeste ekonomska i jeste finansijska konsolidacija. Ovakvim predlogom Vlada pokazuje da one ključne ekonomske i budžetske parametre želi da drži čvrsto u svojim rukama i da neće dozvolite da upravlja situacijom, a neće dozvoliti da situacija upravlja Vladom, a samim tim da situacija upravlja čitavom Srbijom. Dakle, Vlada danas pokazuje jednu posvećenost i opredeljenost ka reformskim procesima. Mi danas pravimo prvi važan korak. Mi danas započinjemo suštinske reforme i pravimo korak ka, rekao bih, ozdravljenju ekonomskog sistema i ka većem zapošljavanju u Srbiji. Srbija mora da se reformiše i zato moraju da se preduzimaju i hrabri i teški i bolni i ekonomski i politički potezi, ali takvu politiku su upravo prepoznali građani Srbije i takvu politiku su građani vrednovali na izborima. Dakle, građani su rekli da želimo reforme. Ovo je nužnost, neophodnost i realnost i moramo da nastavimo reformski put i reformski pravac. Reforme u određenim segmentima jesu bolne, ali one ne smeju da stanu, jer ako nema reformskog procesa, ako nema sistemskih zakona, ako ne usvojimo sistemske zakone, neće biti pozitivnog pomaka, a to je valjda zajednički interes svih nas. Mora od Srbije da se nastavi atraktivna investiciona destinacija, a to ne može bez reformi i ne može bez usvajanja seta sistemskih zakona. Dakle, kada govorimo o tome koliko su reforme bolne i koliko su teške u određenim segmentima, uvek treba postaviti pitanje koliko košta odlaganje reformi, koliko košta svakog građanina Srbije. Vi ste naveli samo jedan podatak – 358.000 ljudi je bez posla, odnosno Srbija je ostala bez 358.000 radnih mesta. Jedan je reforma, a drugi je, nažalost, bankrot ili grčki scenario. Dakle, kada je reč o Zakon o radu, želim da kažem da ovaj Zakon o radu svakako jeste bolji od postojećeg zakonskog rešenja. Želim da podsetim, mi smo jedan od retkih poslaničkih klubova koji je glasao protiv aktuelnog Zakona o radu. Ne mislim time danas da se hvalim. Nažalost, ono što se desilo u prošlosti, mi danas teško da možemo da promenimo i da želimo, teško da možemo da promenimo ono što je činjeno i rađeno u prošlosti, ali možemo da utičemo na sadašnjost i možemo da gradimo temelje neke nove budućnosti i zato danas ovo činimo. Iz prošlosti mi izvlačimo pouke, ali moramo da idemo napred. Za Srbiju je izgubljeno dragoceno vreme, možda za neke političke partije ima vremena, možda za neke organizacije ima vremena, ali za Srbiju svakako nema vremena. Ovaj zakonski predlog je bolji od postojećeg. On jeste u interesu radnika, on jeste u interesu poslodavaca. Verujemo da će sprečiti zloupotrebe i kada je reč o nesavesnim poslodavcima, ali i kada je reč i o nesavesnim radnicima. Sa druge strane, on jeste po meri, verujemo, tržišta i on jeste po meri novog zapošljavanja. Potpuno otvoreno, pa nema ovde niko interes da otpušta. Interes je da se zapošljava. Za jedan kvalitetan zakon potreban je dijalog. Vlada je pokazala i volju i odlučnost i za dijalogom i za kompromisom i za konsenzusom. Ono što je veoma važno pitanje, a mislim da je i ministar to rekao tokom današnje rasprave, šta to u ovom zakonskom predlogu krši radnička prava? Šta to konkretno u ovom zakonskom predlogu onemogućava poslodavca da privređuje i da pokrene proizvodnju? Ono što želim na samom kraju da kažem, između onoga što jeste realnost, realističan zakon, između onoga što se može definisati kao spisak lepih želja, kao stranka koja ima odgovornost pre svega prema građanima, mi prihvatamo realističan zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege narodni poslanici, danas imamo jedan jako važan predlog izmena i dopuna zakona, koji je prethodio, ako se sećate, prošle nedelje jedan set zakona koji su definisani u ekspozeu premijera kao četiri stuba reformi. To je bio početak suštinskih reformi koje danas, sa ovim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakonom o PIO praktično dovodimo do rešenja kojima treba Srbiju da dovedemo u poziciju da ona bude konkurentna, tržišno orjentisana, a socijalno obezbeđena i krajnje odgovorna. Ono što je važno reći, to je da ovaj trenutak donošenja ovakvih zakonskih rešenja je trebalo da bude još pre mnogo, mnogo godina. Ali, ono što je još važno reći, to je da često zatvaramo oči pred pokazateljima koji nas guraju na određena zakonska rešenja. Pokazatelji koji se odnose na period od 2007. do 2013. godine govore o tome da je 72% došlo do povećanja penzija i to je ono što je u današnjoj diskusiji više puta rečeno. To je jako veliki procenat, odnosno 61% od ukupnih prihoda koje Srbija praktično sliva u svoj budžet. Ako bi na to još dodali određene kreditne obaveze, onda shvatate da kao kada biste projektovali svoj kućni budžet, ovaj budžet ne odgovara uopšte privredi i građanima Srbije i nije u mogućnosti da iservisira i bude održiv. Kao takvi, mi kao država ne možemo da se nosimo sa bilo kakvim privrednim aktivnostima. Normalno je da onda dolazimo u situaciju da privrednici koji su u privatnom sektoru nemaju želju da zapošljavaju ljude, nemaju želju da imaju određene privredne aktivnosti i investitori, pogotovo oni koji se odnose na saradnju sa stranim državama, nemaju želju da ulažu u takvu državu, odnosno u takve privredne aktivnosti. To se desilo. Prvo smo imali svetsku ekonomsku krizu 2007. godine, pa je 2008. godine jedna ozbiljna grupa pojedinaca, koji su bili krajnje neodgovorni na određenim političkim mestima, donela odluku da projektuje budžet koji će biti 20% veći od prethodnog, a samim tim privredne aktivnosti, usled ekonomske krize, su bile 20% manje. To znači da je promašena projekcija budžeta za čitavih 40% U tom trenutku je sasvim prirodno bilo da dolazi do velikih otpuštanja, ali od 2001. godine kada je donesen prvi Zakon o radu, koji je u to vreme predstavljao osnovu za određene vrste puta ka Evropi, kojim je u tom trenutku Srbija krenula, pa do trenutka kada je 2010. do 2012. godine doživela da 165 malih i srednjih preduzeća ugasi, da oko 200.000 ljudi samim tim ostanu bez posla, znači, govorim o privatnom sektoru, država je postala najveći poslodavac. Danas je moderno imati posao u državnim organima. Niko ne želi da radi u privatnom sektoru. Došli smo do toga da je prosečna plata u evrima 530 evra u državnim institucijama, a 400 evra u privatnim. Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da u mnogim ovim diskusijama, s obzirom da sam pola radnog veka provela u državnim, a pola u privatnom sektoru, i to poslednjih sedam godina u privatnom, i dan danas sam u privatnom sektoru kod poslodavca, jednostavno, nemam nikakav problem sa ugovorima o radu. Privatni preduzetnici i, na kraju krajeva, kompanije nemaju organizovane sindikate. Zato što imate ugovor o radu, u kojem su tačno definisane obaveze poslodavaca i zaposlenih. Ako imate neki problem, odlazite na pregovore sa poslodavcem. I do sada ste imali otpuštanja, bez ikakvog definisanja procedure. I do sada su sudovi radili određena rešenja i predmete koji su stajali u fioci, koji nikada nisu zaživeli i nikada nisu radnici naplaćivali, a nepravedno su bili otpuštani. Da ne pričamo o delu kada je bilo pitanje privatizacije određenih fabrika, kada je ostao jako veliki broj ljudi bez posla. Nikada oni nisu doživeli ni pravo, ni pravdu. Donošenjem izmena i dopuna Zakona o radu dolazite u situaciju da na osnovu tačno definisanih i propisanih normi dolazite do toga da imate mogućnost kao zaposleni da naplatite sve ono gde ste oštećeni, ali samim tim i poslodavac je definisao vaše obaveze po kojima ste vi dužni da radite. Zašto je uopšte ovaj zakon izazvao određena različita mišljenja? Mislim da je tu u pitanju manjina sindikata, jer ako bi uzeli ceo broj sindikata koji su podržali ove izmene zakona, videćete da je manji broj sindikata koji se nazivaju reprezentativnim, sa većim brojem zaposlenih suštinski protiv i da oni uglavnom sarađuju sa sindikatima koji su reprezentovani ispred državnih preduzeća i državnih firmi. Kada uporedite privatni sektor i državni, videćete da se suštinski najviše bune oni koji primaju otprilike 50% veće plate nego što su ljudi u privatnom sektoru. Ono što je još važno reći je da je ove izmene i dopune Zakona o radu podržao Fiskalni savet, na koji često opozicija voli da se poziva, ali i on sam kaže da je ovaj zakon trebalo doneti mnogo ranije. Podržale su mnoge međunarodne finansijske institucije, ali ono što je važno, Međunarodna organizacija rada. To je jedna od organizacija koja je merodavna kada je u pitanju poslovno zakonodavstvo. Šta dobijamo ovim zakonom? Objasnili smo da dobijamo bolju tržišnu ekonomiju, da dobijamo otprilike mogućnost da otvorimo veći broj investicija, a samim tim i veći broj radnih mesta. Na kraju, ono što je ovaj zakon definisao, a to je vrlo bitno i to treba jako pohvaliti, to je da se ispituje reprezentativnost sindikata u određenom vremenskom periodu. Zašto je važna reprezentativnost? Ako svi kao političari imamo određene periode kada izlazimo na izbore, svake četiri godine ili ranije, možda svake dve, ako svaki direktor izlazi na određenu vrstu konkursa svake četiri godine, svake dve, ili svake godine, onda je sasvim logično da i predstavnici sindikata izlaze pred svoje članove na određenu vrstu izbora kako bi utvrdili i potvrdili svoju reprezentativnost pred državom sa kojom želi da pregovara. Inače, u modernoj ekonomiji, u razvijenim evropskim državama, sindikati i poslodavci pregovaraju sami. Nema države kao posrednika. Država je tu da projektuje određeni strateški okvir i politiku poslovnih aktivnosti, ali u poslovnom zakonodavstvu poslodavci i zaposleni, odnosno sindikati i poslodavci pregovaraju sami. U tim pregovorima jednostavno oni dolaze do određenih zajedničkih rešenja, koje država mora da prihvati. Ono što je u javnosti vrlo interesantno poslednjih dana, a to je da upravo oni koji predstavljaju sindikalne vođe tih najvećih sindikata, pokazalo se da, na kraju krajeva, najveća primanja imaju od države. Zašto? Saznali smo iz medija kolika su primanja od strane samog sindikata, iako mnogi predsednici… Na primer, gospodin Orbović se ljuti što je uopšte upitan od strane novinarke koliko je mesečno primanje, jer je to sramota. Ja stvarno nemam problem sa tim, ali imamo problem sa onim drugim delom davanja koja su zaista iz budžeta, a to je članstvo u upravnom odboru PIO fonda, koje naravno ide od svih građana Srbije i onaj deo koji se odnosi na davanje naknada Odbora za socijalnu politiku Vlade Republike Srbije i evropske integracije. Prema tome, taj deo ide iz budžeta Republike Srbije i tu ima odgovornost praktično prema Vladi, pa i neposredno prema parlamentu. Drugi deo je vrlo interesantan, vezano je za izmenu i dopunu Zakona o PIO, a to je da je gospodin Orbović bio i predsednik Upravnog odbora PIO fonda. To znači da je on poslednje četiri godine bukvalno upravljao socijalnom politikom ove države. Samim tim načinom upravljanja, svi oni koji napadaju socijalnu politiku PIO fonda treba da se obrate sindikatima, jer su sindikati upravljali državnom imovinom. Time mi dolazimo do određenih pitanja koja postavljamo i ministru da, na kraju krajeva, informiše javnost uopšte na koji način i kako se upravljalo imovinom do sada? Kolika su primanja bila, ne samo gospodina Orbovića, nego tu postoji i najbrojniji sindikat gospodina Čanka, kolika su ta primanja bila?

Da li zastupamo deo koji se odnosi na socijalu, odnosno na deo penzionera ili zastupamo zaposlene kojima on predsedava. To je nešto što danas moramo da, na neki način, potpuno otvorimo kao pitanje, jer nije samo gospodin Orbović tu. Mi imamo preko 500 sindikata u Srbiji i danas-sutra, na kraju krajeva doći će do toga da će zaposleni hteti da znaju ko rukovodi organizacijama koja su udruženja građana a treba da zastupaju pitanje radnika. Kada razgovaramo o zakonu, koje su nastupile u smislu penzijskog osiguranja, možemo da vidimo da ćemo od 2015. godine imati na svakih šest meseci povećanje te starosne granice po kojoj ćete moći da odete u penziju, ukoliko imate pune godine radnog staža, ali ne morate da imate godine života. Na kraju krajeva, vi možete da odete i pre tih 65 godina u penziju, ali imaćete određene kaznene poene sa kojima jednostavno nije isplativo biti u penziji. To je ono što je veoma važno reći. Danas Srbija sa svojih sedam miliona građana ima 1,7 miliona penzionera.

Zašto je dobro što vršimo ovakve promene? Zato što onda idemo u susret evropskim vrednostima sa kojima otvaramo mnoge druge investicione mogućnosti, a to su mogućnost podizanja procenta učešća za dopunsko osiguranje, koje će želeti svako ko ima određenu platu da dopuni da ne bi imao malu penziju, primera radi, koja bi bila projektovana oko 15.000 u sadašnjoj situaciji, nego želimo da uplaćujemo to dopunsko osiguranje ili ćemo povećati kroz određene polise životnog osiguranja, jer Srbija nije na onom evropskom nivou koji zahteva Evropa.

Šta mi ovde dobijamo? Dobijamo mogućnost formiranja investicionih fondova. Uz pomoć investicionih fondova vi možete mnogo toga da uradite, ne samo u tom delu penzionog osiguranja, već i u investicijama koje idu kroz zdravstveno osiguranje. Kao što vidite, sve su to spojeni sudovi.

Srbija je krenula u reforme. U tim reformama, kako bi naši prethodnici rekli, mnogo toga menjamo i stavljamo u određene forme, a za te forme su se građani Srbije izjasnili da su evropske forme, da su određeni evropski standardi. Ako uporedimo ono što je bilo 2001. godine, ako uradite jednu komparativnu analizu, a ja sam zamolila određene pravnike da urade jednu analizu Zakona o radu iz 2001. godine i ovog sada zakona, onda ćete videti da je zakon iz 2001. godine bio mnogo rigidniji po određenim članovima.

Ono što treba pohvaliti jeste što su uvedeni ovi izuzeci u ovom zakonskom rešenju, a to je da vi možete u određenim slučajevima, kada su u pitanju projekti, kada imate rad sa stranim državljanima ili na projektu, da nadomestite pet godina na određeno vreme, a pogotovo oni ljudi koji stiču određene uslove za penziju. Važno je reći da kod godišnjih odmora, predlozi koji su dati ovim izmenama i dopunama zakona direktno su primenjene konvencije Međunarodne organizacije rada i zbog toga ovaj zakon pokazuje da ima međunarodnu podršku. Ono što do sada nije bilo u zakonu iz 2001. godine jeste da može da postoji naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor i to samo u slučajevima prestanka radnog odnosa. Kao što vidite, zakon iz 2001. godine je bio mnogo rigidniji u određenim članovima zbog toga što je hteo da pokaže, u tom trenutku, da je Srbija nedvosmisleno usmerena ka evropskom putu. Ono što je važno da se kaže jeste da je zarada, koja je do sada bila prepuštena na milost i nemilost poslodavcu, sada na neki način u potpunosti obezbedila zaposlenog da ima mogućnost da naplati. Do sada su to radili sudovi. Kao što sam rekla, te predmete su držali u fioci i, na kraju krajeva, nikada zaposleni posle 15, 20 godina nisu bili u mogućnosti zbog zastarelosti to da naplate. Ovo sada više nije slučaj. Nijedan zaposleni nikada vam neće reći da je ovaj zakon loš i da su zaposleni u lošijem položaju nego što su bili. Samo onaj ko je zlonameran, ko jednostavno nije pročitao, ko je licemeran, može tako nešto da vam kaže. Na kraju krajeva, što se tiče zakona, u aneksu ugovora, kada su u pitanju slučajevi koji donose deo kada poslodavac jednostavno može da ponudi određenu preraspodelu drugog radnog mesta ili želi da da otkaz, su oni delovi zakona koji su vrlo suptilni, kada dolazi do pregovora i suočavanja između samog zaposlenog i poslodavca. To su obično najteži trenuci u tom poslovnom zakonodavstvu, ali i u životu. Tada dolazi do upoređivanja između Zakona iz 2001. i danas. Možete videti da je bila data mogućnost u Zakonu iz 2001. godine da se zaposlenom zaključi ugovor o radu, ali to ne znači da mora i ne znači da sudski sporovi mora da se reše. Sada mi imamo slučaj da jednostavno vi morate da zaključite određeni ugovor, ali pre toga morate da ponudite, shodno vašoj stručnoj spremi, adekvatno drugo radno mesto. To samo pokazuje veliku odgovornost Vlade Srbije da jednostavno sve zaposlene koji su sada na tržištu rada obezbedi za budućnost. Ono što još treba reći, kao rezime celog ovog predloga, to je da je povoljnije regulisan i preciziran ovaj proces, da su promene uslova rada, otkazni rokovi i sve ostalo povoljnije definisani nego u Zakonu o radu iz 2001. godine. U Danu za glasanje, SNS će iz sveg srca podržati ovaj zakon. Jer, zajedno sa zakonima o privatizaciji, stečaju, planiranju i izgradnji, mi ćemo praktično pokrenuti tržište koje je do sada spavalo.

Vi ste imali upravni odbor koji je imao 21 člana i nadzorni odbor koji je imao sedam članova. Od toga, struktura je bila sledeća: sedam članova upravnog odbora su davali predstavnici sindikata, jednog udruženje poljoprivrednika i jedan predstavnik poslodavaca. Drugih sedam davali su pet predstavnika poslodavaca plus dva iz Vlade i trećih sedam su bili predstavnici udruženja penzionera. Država Srbija svakog meseca dotira penzioni fond sa 45%, a imala je apsolutnu manjinu u upravljačkoj strukturi, odnosno u upravnom odboru. Sada je to promenjeno. Imamo samo upravni odbor, naravno, koji čini ukupno sedam članova. To znači – četiri predstavnika države, jedan predstavnik sindikata, jedan predstavnik poslodavaca i jedan predstavnik penzionera. I to je to. Država preuzima odgovornost za svoj penzioni fond koji, uostalom, najvećim delom i finansira. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. Hvala.

Kada smo već kod tog zakona, imajući u vidu da je danas upravo SPS spočitano da je na ovom zakonu pala i da je svrstana u neku zadnju klupu iz redova opozicije, ja moram da istaknem da smo mi daleko od te zadnje klupe, da smo sve svoje ispite položili, naročito 16. marta 2014. godine, kada smo pokazali gde smo mi sada a gde su oni koji nas prozivaju na taj način. Ono što je veoma važno istaći a što je danas, gospodine ministre, nekako izbegnuto da se istakne, jeste da se ovim zakonom u stvari ulazi u jedan proces dodatnog usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU. Naime, svi značajniji radno-pravni instituti koji su sadržani u ovom predlogu zakona su nesumnjivo usaglašeni sa zakonodavstvom EU, tim pre što su upodobljeni sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada. Mi u tom smislu već imamo potvrdu, jer je međunarodna konvencija, odnosno Konvencija Međunarodne organizacije rada dala podršku upravo za one radno-pravne institute koji sada predstavljaju kvalitativan pomak i kvalitativno bolja rešenja u odnosu na sva prethodno postojeća sistemska rešenja. Ono što poslanička grupa SPS želi da uputi kao jednu jasnu političku poruku građanima jeste da ovaj zakon nije, niti sme da bude razlog straha za zaposlene i da ovaj zakon treba da bude ohrabrenje za nezaposlene. Jer, ovim zakonom se, kao što je već rečeno, nesumnjivo ne obezbeđuje zapošljavanje automatskom primenom zakona, već se stvara samo jedan ambijent na osnovu koga će se stvoriti svi uslovi za efikasnije zapošljavanje.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić. Neka se pripremi narodna poslanica Katarina Rakić.

Svoje izlaganje ću početi sa jednim pasusom. Pročitaću pasus jednog političara šta je rekao pre 13 godina. Rekao je – ovaj sistem zakona, Poreski zakoni, Zakon o privatizaciji, Zakon o radu predstavljaju jedinstven i skladan sistem, neraskidiv sistem. Tržišna privreda koju smo mi obećali građanima Srbije podrazumeva tri kamena temeljca, privatnu svojinu kao dominantan oblik svojine, konkurenciju na tržištu i tržište rada. Ukoliko ovaj zakon, misli se na Zakon o radu, privatizaciji i stečaju, ne usvojimo, nećemo moći da se razvijamo kao zemlja i nećemo moći da sprovedemo određene reforme. Ono što je još važnije, naglašava taj veliki političar, ima li nečeg prirodnijeg od toga da radniku prestaje radni odnos ukoliko ne izvršava svoje radne zadatke, ukoliko ne poseduje odgovarajuće znanje, ukoliko zloupotrebi radne obaveze, ukoliko zloupotrebi bolovanje? Nema – rekao je Bojan Pajtić 2001. godine, kada je bio jedan veliki liberalni demokrata, a vidimo kakav je razvojni put od liberalnog demokrate do marksiste i šta danas poslanici DS rade. Kako je moguće da su danas na strani radnika oni koji su 400 hiljada radnika ostavili bez posla i da se bave jednom demagogijom da su na strani radnika, a uvukli su ruku u džep svima nama, građanima Republike Srbije, svim poštenim radnicima u ovoj zemlji koji su pošteno zarađivali svoj hleb i koji su živeli od nade i ideologije koju je DS pričala svakog dana u prethodnih 13 godina. Želim da se osvrnem na pozitivne stvari ovog zakona. Ni jedan zakon ne može biti po volji svima, ali ovaj zakon je tako izbalansiran da poštuje prava i daje određene olakšice privrednicima sa jedne strane, a sa druge strane poštuje prava radnika. Takođe, mislim da je važno podržati ove izmene i dopune zakona i da je ovo korak ka uspostavljanju zdravog temelja, zdravog ekonomskog sistema u Srbiji koji nam je potreban, pre svega kako bi smo uposlili mlade ljude. Mlade ljude u Srbiji koji konačno moraju dobiti šansu da rade u svojoj zemlji, da osnivaju svoje porodice i da dočekaju tu zasluženu starost u jednom blagostanju, ali ne blagostanju u kome ćemo trpeti nerad, nego u blagostanju u kome ćemo zaista zavrnuti naše rukave i raditi za našu zemlji kako bi smo mogli da se upoređujemo sa uspešnijim ekonomijama koje možemo videti u regionu i u EU. Ovaj zakon definiše određene oblasti, između ostalog uređuje rad na određeno vreme. Ono što danas menjamo to je ograničavanje na dve godine, što se tiče rada na neodređeno vreme, a imali smo situaciju u kojoj su poslodavci kršili dosadašnji zakon i na svakih 11 meseci su otpuštali radnike, a zatim za mesec dana ih ponovo zapošljavali kako bi izbegli da ih prijave za stalno ili na određeno vreme. Smatram da će kroz ovu jednu meru država pre svega kontrolisati dalje poslodavce i imati jednu meru kontrole u vidu inspekcije, da posle dve godine, pre svega mislim na mlađi svet i mlađe radnike, moraće ukoliko zadovoljavaju uslove i ukoliko poštuju radnu etiku da dobiju pravo da imaju rad na neodređeno vreme. Takođe je važna mera snage izvršne isprave. Ukolikoposlodavac ne plati zaradu za prošli mesec u toku tekućeg meseca, svaki zaposleni može munjevitom brzinom da to prijavi nadležnim organima i da se donese ekspresna presuda u kojoj se isplata omogućuje u najbržem mogućem roku. Danas neki govore kako je ovaj zakon favorizovanje poslodavaca, ali ukoliko ne dajete elektronski isečak i ne dajete isečak o vašoj zaradi prema zaposlenom, poslodavac je dužan da plati kaznu između 800.000 i dva miliona dinara, što je dokaz da ovaj zakon nije jednostran i nije donet bez konsenzusa. Donet je i te kako sa konsenzusom, sa svim relevantnim činiocima u ovoj zemlji koji čine privredni ambijent i koji zajedno sa nama žele da nešto uradimo dobro za ovu državu. Sporan je bio prošireni kolektivni ugovor, tačnije dejstvo kolektivnog ugovora, ali kao što vidite to je ostalo i u ovim izmenama i dopunama zakona, samo što se danas povećava da moramo imati saglasnost 50% privrednika u jednoj grani, što se tiče unije poslodavaca koji su saglasni sa tim ugovorom i sa tim dogovorom, kako bi Vlada mogla kolektivno da ga proširi na tu granu na sve ostale. Što znači da i dalje postoji dejstvo kolektivnog ugovora, samo što smo to uozbiljili i tražili i od preduzetnika da uzmu veće učešće u samom procesu, kako bismo doneli bolju odluku i rasteretili i skinuli okove sa naše privrede. Ukidanje duplih bonusa, dolazili smo u situaciju da neko zloupotrebljava, pa kažu postoji noćni i rad u smenama. Onda uzmete 26% zato što radite u smeni, pa plus 26% zato što je u pitanju noć, odnosno radi se u toku noći. Smatramo da je nedopustivo da, imali smo takve primere i u „Kolubari“, gde su radnici tužili i 52% su tražili na platu jer su radili noću, zato što je zakon bio ne tako jasan i mislim da smo ovim merama totalno razjasnili šta znači noćni rad, a šta znači rad u prvoj smeni. Sindikalna prava, tačno je da smo doneli odluke da su ograničena sindikalna prava i zaista sam imao jedno lično iskustvo da sam pre šest meseci bio u jednom privatnom preduzeću gde, kada sam šetao sa rukovodstvom da obiđem pogone, da vidim, kao mlad čovek da se upoznam šta je to javno preduzeće, kako su radnici videli rukovodstvo, svi su brže bolje ušli i seli na svoja radna mesta da rade, ali određena grupa ljudi je u ćošku sedela i potpuno ignorisala da uopšte neko šeta pogonima. Na moje pitanje ko su ovi ljudi, to je rukovodstvo sindikata, što znači - ne morate da radite ništa, nema veze, ima ko će za vas da radi, a to su u većini slučajeva oni koji jesu članovi tog sindikata ili tih sindikata koji se bore istinski za svoja prava, ali koji su i danas pokazali ozbiljnost da znaju šta je ono što država mora da uradi, jer se suočila sa realnošću na osnovu katastrofalne situacije koja je jednostavno došla na osnovu neodgovorne vlasti u prethodnih 15 godina. Takođe, obaveza čuvanja ugovora u mestu rada, o tome je i gospodin Babić govorio, zaista je važno da ako radite u jednom preduzeću i zagubi se taj ugovor, pa morate da idete u Niš po njega, tačnije inspekcija da proverava da li se to nalazi u centrali, u knjigovodstvu itd, pa onda na osnovu tog vremena koje vam je dato vi fabrikujete i napravite neki ugovor ili falsifikujete ili bilo šta drugo uradite što nije u skladu sa zakonom gde se ne štitipravo radnika. Ova mera će to da prekine, konačno će prekinuti rad na crno i to jeste ono što nam je neophodno. Kao mlad čovek zaista želim da konačno živim u Srbiji u kojoj će mlad čovek biti prijavljen, neće dobijati novac crno na ruke nego će moći da se pohvali da konačno radi u svojoj zemlji pošteno i odgovorno i zarađuje novac za život i može da planira svoju porodicu. Cilj ovog zakona svakako jeste poboljšavanje uslova poslovanja, prebacivanje zaposlenih iz crne ili sive zone u jednu legalnu zonu gde ćemo konačno znati koji je to broj zaposlenih koji su legalni, a ne ljudi koji rade na crno, zatim porast domaćih i stranih investicija, jer ove olakšice, kao i sa setom onih zakona koje smo usvojili u prethodna dva meseca i koje ćemo usvojiti u narednih mesec dana, daje nam za pravo da konačno dočekamo dan da u Srbiji možemo očekivati investicije koje će zaposliti, eto ja iskreno stojim na strani mlađih ljudi jer je njima posao najneophodniji, ali i onih ljudi kojima je ostalo par godina do penzije. Sasvim sam ubeđen i siguran da će se i naši stariji sugrađani po ko zna koji put žrtvovati zbog nas mladih u Srbiji koji žele samo jedno, a to je pravo na rad, pravo na posao, pravo na zaradu i pravo na porodicu.

Reč ima narodna poslanica Katarina Rakić, a neka se pripremi narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite. Hvala.

Pred nama se danas nalazi Predlog izmena i dopuna Zakona o radu koji predstavlja samo jedan korak napred ka reformama u Srbiji, samo jedan korak napred ka putu u EU. Ovi koraci zaista nisu nimalo laki, ali svesni toga šta činimo za budućnost građana Srbije svakako na ovom putu nećemo odustati. Predlogom ovog zakona svakako želimo pre svega da zaštitimo radnike, pored toga želimo da zaštitimo i poslodavce, sve one koji žele da zaposle Srbiju. Decenijama, i više od toga unazad nije bilo hrabrosti, a nije bilo ni volje da se jedan ovakav zakon donese. Svi smo mislili samo o političkim poenima, svi smo mislili samo na svoje fotelje, nisu mislili niti na radnike niti na privredu Srbije. Doveli su i državu na ivici bankrota i radnike u Srbiji na rub bede. Danas imamo situaciju da upravo ti koji su doveli zemlju u ovako tešku situaciju pozivaju radnike na ulicu. Pitam se danas zašto ih nisu pozivali na ulicu onog trenutka kada su ih ostavljali bez posla, zašto ih nisu pozivali na ulicu onog trenutka kada su njihove firme propadale, zašto ih nisu pozivali na ulicu onda kada su terali strane investitore? Ne, uništili su sve i sada zovu radnike na ulicu. Pitate li se gde su vam ti radnici? Samo taj koji poziva danas radnike na ulicu, samo on je lično odgovoran za 200.000 ljudi koji su ostali bez posla, 200.000 ljudi i to samo u Vojvodini.

U procentima to izgleda ovako – do 30 godina, tačnije mladi ljudi, u ovom delu čine 26% nezaposlenosti, preko 50 godina taj procenat je 25%, a najveći procenat svakako čine oni u dobu između 30 i 50 godina. Ovo je svakako zastrašujući podatak. Više od toga je strašno što ovi podaci svakako nisu konačni, jer nisu svi nezaposleni evidentirani u službi za zapošljavanje. Srbiji su zaista potrebne promene, potrebno je da se ozdravi sistem, potrebno je da bude zdrava ekonomska situacija kako bi privukli strane investitore, kako bi se mladi ljudi zapošljavali. Svi oni koji žele da ulažu svoj novac u Srbiju, svi oni iz inostranstva složili su se i prihvatili su ovakav predlog zakona. Ono što za razliku od ostalih predloga zakona koji su ranije donošeni ovaj zakon donosi jeste da su njegove odredbe jasne i precizne, da ne postoji prostora da se čita između redova. Ranije se upravo u tom prostoru između redova, upravo u tim tzv. rupama u zakonu davali pojedincima privilegije, tako da nisu svi bili jednaki da tako kažem. Ovaj zakon je upravo nešto suprotno tome i ovaj zakon jasno i precizno definiše pojmove kao što su rad na određeno vreme, zatim uslove pod kojima poslodavac može dati otkaz zaposlenom i ne može se iz tog okvira proširiti, zatim preciznije određuje cenu rada.

Ono na šta ću se posebno osvrnuti, a što donosi kao novinu ovaj zakon, jeste nešto što će svakako biti pomoć u zapošljavanju osobama koje imaju dosta godina staža, da ne kažem starijim osobama. Do sada smo imali situaciju u našoj privredi da je poslodavac bio obavezan da radniku isplaćuje minuli staž za sve godine staža, što je na primer izgledalo ovako – da ako poslodavac zaposli radnika koji ima 25 do 30 godina staža, a kod njega radi, recimo, samo mesec dana, on je dužan da mu plati sav taj minuli staž za sve godine unazad. To poslodavcima svakako nije odgovaralo, te su izbegavali da zapošljavaju starije osobe, a sa druge strane imali smo problem sa ljudima koji su imali toliko godina staža, a sa druge strane nisu ostvarili pravo na penziju, šta onda sa tim ljudima. Prosto terali smo ih u sivu zonu. Druga stvar koja će se ukinuti ovim zakonom, jeste nešto, što mogu slobodno da kažem, predstavlja javnu tajnu u Srbiji, a to su takozvani blanko potpisani sporazumi i prekidi radnih odnosa. Svaki radnik, u stvari ne svaki, ali većina radnika u Srbiji je u prethodnom periodu, prosto je bila primorana kod privatnih poslodavaca da potpiše dokument kojim se navodno sporazumeva da sporazumno prekida radni odnos. Takav papir je poslodavac držao u svojoj fijoci i mogao ga je aktivirati u bilo kom trenutku kada njemu odgovara. Upravo, ovakav primer i još dosta primera opovrgava ono što sindikati tvrde, a to je da još uvek važeći Zakon o radu pružao radnicima sigurnost. Da to nije tako govori i podatak da je između 2005. i 2012. godine, kada je Zakon o radu bio na snazi 354.000 radnika ostalo bez posla. Pa kako to, ako je taj zakon prosto stvarao sigurnost tim radnicima? Kako je toliko ljudi onda ostalo bez posla? Od toga 380.000 u privatnom sektoru. Složićete se, po ovim podacima nešto je bio zaštićeniji javni sektor, a to je upravo zbog neodgovorne politike prethodne Vlade koji je javni sektor koristio zapošljavajući svoje ljude. Na takav način svakako je doveo i srpsku privredu i državu do bankrot. Donošenjem jednog ovakvog zakona svakako ćemo izbeći bankrot Srbije i svakako ćemo od Srbije stvoriti jednu bolju i uređeniju državu. Svesni smo toga da ovaj zakon svakako nije spisak lepih želja, ali smo spremni da se uhvatimo u koštac, jer mi smo za razliku od onih, od nas odgovornih ljudi. Kao što sam već navela, ovaj zakon je izuzetno jasan i precizan, ali upravo zbog toga mislim da ovaj zakon i jeste problem nekima. Naime, prethodne nedelje sam sa svojim kolegama, poslanicima iz SNS-a, sa članovima skupštinskog Odbora za rad prisustvovala jednom sastanku koji su organizovali predsednici sindikata. Mogu u svoje lično ime da kažem, a nadam se da će se moje kolege sa tim složiti, mi smo zaista bili zatečeni onim što smo tamo čuli. Mi smo od tog razgovora očekivali da ćemo čuti jasne i precizne podatke, odnosno odgovore, šta to njima ne odgovara u ovom zakonu, šta to nije po meri radnika, na šta se oni konkretno žale. Nažalost, takve odgovore nismo dobili. Dobili smo uvrede, dobili smo obrazloženje da zakone šalju veliki bogovi, da smo siledžije, da smo alavi, da se pendrekom ne donose zakoni. E pa, gospodo iz sindikata, želim sa ovog mesta da vam kažem – Srpska napredna stranka zaista nije kriva što je u prethodnom periodu ostalo 500.000 ljudi bez posla. Srpska napredna stranka nije kriva što su radnici u Srbiji poniženi i primorani da rade na crno. Gospodo iz sindikata prestanite da obmanjujete radnike, vaš posao jeste da štitite njihova prava. Međutim, posle svih razgovora koje smo imali ja se pitam da li vi štitite njihova prava, ili štitite samo svoje privilegije. Nažalost, sada ste našli, tačnije dobili saveznika. Dobili ste saveznike u onima koji su godinama uništavali našu privredu. Dobili ste saveznike, pa sada možete zajedno da se borite protiv reformi u Srbiji, zajedno možete da se borite protiv radnih mesta, zajedno možete da terate investitore iz Srbije. To ste našli da radite sada u ovom trenutku. Sada kada je neko konačno krenuo da radi ono što je trebalo da se desi pre deceniju. Kada je uzeo stvar u svoje ruke i skupio hrabrosti da donese jedan ovakav zakon. Sada kada je pokrenuta privreda u Srbiji, kada se javljaju novi investitori, kada se otvaraju nova radna mesta. Očigledno je nekome ovaj zakon pretnja, Srpskoj naprednoj stranici je obećanje i mi ćemo ga ponosno doneti. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović, a neka se pripremi narodna poslanica Vesna Rakonjac. Hvala uvaženi predsedavajući. Još je Vinston Čerčil svojevremeno rekao da osoba koja u mladosti je levičar, a da to posle svojih tridesetih godina nije shvatio da je zabluda, zapravo je trebalo da postane konzervativac, pitanje je koliko je baš sposobna da se bavi politikom. Meni je drago, gospodine Vulin, da vi to polako shvatate, ali mi nije jasno da ljudi koji su tako žestoko kritikovali samoupravljanje 2001. godine, a verujte sećam se vrlo dobro gospodine Arsiću jer ste i vi tada bili narodni poslanik, sećam se tog perioda jer sam bio skupštinski izveštač, baš izjave gospodina Pajtića uperene protiv samoupravljanja. Meni je sada prosto nejasno kako naprasno postadoše drugovi i drugarice. Ovde doživljavamo jednu nirvanu tih levičarskih ideja, a pritom, ako je neko sahranio radništvo u potpunom, u pravnom smislu te reči, ako je neko vodio najgori, onaj divljački liberalni kapitalizam, baš su ga vodili sadašnji drugovi i drugarice. Samim tim takvo licemerje ne mogu da prihvatim i moram da priznam, što se tiče samih izmena i dopuna Zakona o radu, a inače reći ću vam, ti ljudi su 2001. godine doneli tadašnji Zakon o radu koji je u svom, čini mi se, 101. članu odredio da poslodavac je mogao da vam da otkaz, niti da vas pita, niti bilo kakvo obrazloženje da da. Jednostavno ste mogli da budete najureni iz firme bez ikakvog obrazloženja. Tada se to opravdavalo kako idemo ka tržišnoj ekonomiji, tržišnoj privredi, a danas kada smo posledice svih tih zakona doživeli u eroziji naše privrede, u potpunom krahu naše privredne aktivnosti i svega, sada smeta kada se donosi zakon da imate odgovornost i poslodavca sa jedne strane, a bogami i radnika sa druge strane. Donet je Zakon o radu gde se navodno radnik zaštitio. Stvarno smo došli u situaciju da iste mogli da otpustite čoveka koji čak ništa nije ni radio u firmi, ali nije mogao da dobije otkaz nikako. Sa druge strane je potpuno destimulisao dalje zapošljavanje. Onda smo doživeli situaciju da 300 i nešto hiljada ljudi ostane bez posla, da srednje generacije, to je ono što je najgore, ljudi koji su imali 40 ili 50 godina, koji su dobili otkaz u tim divnim tranzicionim okolnostima koji su nam tadašnji rukovodioci DOS-a uvodili, ostali su na ulici i nisu mogli nikako da dođu do posla zato što su uvedene neverovatne odredbe da recimo, morate da platite otpremninu za sve godine radnog staža. Nijedan poslodavac naravno to nije hteo da prihvati. Sada se ovim zakonom uvodi mogućnost da i ti ljudi, to je ono što je najvažnije, koji imaju 40 ili 50 godina, koji imaju još mogućnosti da rade, da mogu ponovo da se zaposle. To je ono što je po meni ključ svega. Na taj način se podiže privredna aktivnost jedne države. Mi nažalost ovaj zakon donosimo, rekao sam kao posledica potpunog uništenja srpske ekonomije. Ovde smo imali i to je ono što je meni najstrašnije kada se ljudi koji su ostali bez posla nazivaju gubitnici tranzicije, pa jeste nažalost oni su gubitnici tranzicije, ali smo imali koliko hoćete dobitnika tranzicije koji su danas postali odjednom kao što sam rekao „drugarice i drugovi“ Moram samo da vam saopštim „drugarice i drugovi“ iz opozicije, Edvard Kardelj je davno umro, a takođe i samoupravni socijalizam sa njim. Danas su potpuno neke druge okolnosti. Kada govorimo o sindikatima, ja gospodine Vulin moram vama da zamerim, kao što lično zameram i možda gospodinu Vučiću. Imam pravo kao poslanik vladajuće većine, zameram što su uopšte sa ovim predstavnicima sindikata razgovarali. Lično nikad ne bih razgovarao sa njima. Zato što ti predstavnici, samozvani predstavnici sindikata nikada u životu se nisu borili za radnička prava. Naprotiv, uživali su najgore moguće privilegije, a radnici su ostajali bez posla i naravno porodice su čitave uništavane kroz privatizaciju, kroz pljačkašku privatizaciju, kroz uništenje fabrika, a oni su se naravno bogatili i imali su bankovne račune, odlične automobile mogli su da letuju gde hoćete. Kakvi su to predstavnici sindikata? Zato ja ne mogu da shvatim da oni danas nekog pozivaju na ulicu, a tolike godine se prstom nisu mrdnuli da nekom radniku obezbede nešto, i zato moram da priznam, zameram vam lično što se sa njima razgovaralo. Mislim da ti ljudi nisu uopšte nikakvi predstavnici radnika i jednostavno s njima nije trebalo ni razgovarati. Ali, u redu ja razumem demokratski kapacitet i ove Vlade i svakog ko želi da uvaži sagovornika. Međutim, oni nemaju ekskluzivno pravo da donose bilo kakav Zakon o radu. Ovo je dobar zakon čim su dotična gospoda protiv njega. Verujem da ste zaista uradili nešto što je korisno. Malopre je postavljeno pitanje gospodinu Stefanoviću, krivo mi je što nije ovde – zašto ministar unutrašnjih poslova brani Zakon o radu?

Dosta je bilo zapošljavanja u administraciji, red je da se naravno podiže privatni sektor. Ovaj zakon je nešto što podstiče razvoj privatnog sektora, meni je to jako drago. Drago mi je što lakše možete da se zaposlite po ovom zakonu, nego što je to bilo do sada. Isto tako mora da se zna i odgovornost radnika, dobro je što možete lakše da dobijete otkaz, a nema tog poslodavca koji će otpustiti dobrog radnika. Dobrog radnika će naprotiv, on uvek stimulisati i gledaće da ga dalje podstakne i da ga motiviše da što bolje radi. Prema tome, ovo su zaista dobre izmene i dopune zakona, ovu su prave reforme i nadam se, a moram da priznam da sam i dalje sumnjičav zato što je jako teška ekonomska situacija, ali nadam se da upravo ovakvom jednom reformom možemo da krenemo napred i verujem da Srbiji slede neka lepša vremena. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Vesna Rakonjac, a neka se pripremi narodni poslanik Nebojša Petrović. Izvolite. Hvala. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, koristim priliku kao predsednik Odbora za rad, da se prvenstveno zahvalim predstavnicima Ministarstva za rad, koji su juče sa nama zajedno radili na pojašnjenju spornih tzv. spornih nekih članova zakona, na njihovim konkretnim, nedvosmislenim i stručnim odgovorima koji su jednostavno otklonili sve dileme koje su postojale. Da se ne bih ponavljala, jer moje kolege su maltene izložile sve ono što ovaj zakon dobro donosi, a dobro donosi i poslodavcima i stranim i domaćim investitorima koji će unaprediti realni sektor i pospešiti zapošljavanje. Isto tako dobro donose i onim teško zaposlivim kategorijama ljudi koji su u vreme nekorektnih pljačkaških privatizacija ostali bez posla, a radi se o ljudima u ozbiljnim godinama, ljudima visoko stručnim koje bi svaki poslodavac želeo za sebe i uz sebe. Smatram da ovim ukidanjem minulog rada prilikom zapošljavanja kod novog poslodavca, taj visoko stručni kadar neće izgubiti ništa. Dobar poslodavac zna da prepozna dobrog radnika, dobrog stručnjaka i kao što je to svuda u modernom svetu praksa, ugovaraju se bruto ugovori o isplati zarade i bruto zarada, tako da jednostavno ne sumnjam da će biti i isplaćeni adekvatno za svoj rad. Po drugom osnovu, znači, kada govorimo o zaštiti prava trudnica, ovim zakonom u jednom delu je vraćeno dostojanstvo trudnicama da jednostavno, bez zaziranja mogu da odu kod svog lekara na pregled i da ne strahuju i da ne izmišljaju neke druge razloge, dovoljno je samo da se jave poslodavcu i da odu na zakazani pregled. Još jedna stvar koju smo čuli, a to je da ovim zakonom sankcionišemo na neki način, odnosno stavljamo u povlašćeni položaj poslodavca u odnosu na trudnicu, a to je kada kažemo – osim u slučajevima iz člana 179. I trudnica kao i svaki drugi zaposleni mora da poštuje i radnu disciplinu, a da i ovo nije baš tako jednostavno da im se uruči otkaz, je i to, što pre uručivanja otkaza o radu, poslodavac je dužan da uputi pismeno pisano upozorenje i da ostavi rok od osam dana, pa, ako se ponovi nešto što nije u skladu sa Zakonom o radu i radnoj disciplini, tek onda nastupa ova situacija. Priznaćete da ni jedan poslodavac neće baš olako uz puno objašnjenje dati upozorenje trudnici samo zato što je trudna ako nije postojala ozbiljna povreda radne dužnosti. S druge strane, slažem se u tom delu da žena koja je u sedmom mesecu trudnoće, neće moći da obavlja poslove koji obavljaju drugi zaposleni, ali jasno je precizirano zakonom da ni u kom slučaju poslodavac ne sme da ugrozi zdravlje trudnice ili dojilje da može da je premesti na lakše radno mesto ili da joj da plaćeno odsustvo za taj period. Prema tome, ovim zakonskim rešenjima ni trudnice, ni majke, ni dojilje ništa nisu izgubile. Još jedna važna stvar, a koja je jasno definisana, a to je pooštrena zakonska politika kada su u pitanju i kaznene odredbe za tzv. sivu ekonomiju, odnosno za rad na crno. Mi znamo da neki radnici koji rade na crno, posebno vidljivi tek onda kada se desi neka povreda na radu, što je karakteristično za građevinsku industriju i za građevinare. Znači, svesni smo toga da se dešavaju razne manipulacije u toj oblasti i one jednostavno predstavljaju ugrožavanje zdravlja i života zaposlenog. To je ovim zakonom jasno regulisano, jasno su precizirane odredbe da poslodavac mora na mestu radnog mesta zaposlenog da ima adekvatan ugovor o radu, odnosno sve papire koje zakonom predviđa da ima o zaposlenom. Ne može da pravi fiktivne ugovore, da ih antidatira jednostavno inspektoru za rad mora da pruži sve ono što je neophodno na licu mesta i u momentu inspekcijskog nadzora. Ono što je jako dobro to je i rad na određeno vreme i mislim da je dobro što je na 24 meseca i ne bi bio opet manipulacija kada je ova odredba u pitanju, a to je ne može 24 meseca da se ponavlja u beskraj kod istog poslodavca. Nakon isteka 24 meseca privremenog rada zaposleni može da radi na određeno vreme, ali kod drugog poslodavca. Do sada to nije bila praksa. Znači, radili su na godinu dana, prekidali radni odnos i beskonačno radili na godinu dana na određeno vreme i upravo je to razlog što nepoželjni za bankarske kredite i nisu socijalno praktično sigurni. Što se tiče produžetka rada na određeno vreme na 36 meseci za novog poslodavca, mislim i da je to veoma dobro, jer će u tih 36 meseci novi poslodavac da razvije svoj posao i da omogući zapošljavanje novih ljudi. Jako je dobro i što ovaj rok na određeno vreme može da se produži i za one osobe kojima nedostaje do pet godina za penzioni staž i da ovim ljudima vrati dostojanstvo, a ne da idu od nemila do nedraga na šest meseci, na godinu dana i da tako skupljaju potrebne godine za penziju. Ono što je interesantno u ovom zakonu to je i probni rad. U toku samog probnog rada zaposleni može da radi i da obavlja više srodnih poslova, tako da može da se iskaže i da jednostavno na taj način ubedi poslodavca da ga primi u kolektiv. Ono što je veoma dobro u ovoj situaciji, i ako je zaključio sa poslodavcem raskidni ugovor zaposleni mora da dobije obrazloženje zašto nije primljen od strane poslodavca ako poslodavac odluči da ga ne primi. Ne vidim razlog da se bojimo ako su jasno definisane i precizirane šta je to povreda radne dužnosti i mislim da će na taj način biti sankcionisani samo oni koji ne ispunjavaju radne obaveze, da će jednostavno biti sankcionisani oni koji su govorili da ne može biti toliko malo plaćen koliko može malo da radi, da je to vreme davno prošlo, a da će da se stimulišu radnici koji vredno rade i zarađuju za svoj život. Dobro je i sprečavanje zloupotrebe nadoknade za smenski rad. Jasno je definisano da je noćni rad u okviru smenskog rada i on ostaje. Znači, nemojte manipulisati da je smenski rad ukinut. Kao što je ministar rekao, smenski rad u popodnevnoj smeni u prodavnici nije isto što i smenski rad u rudniku. To su potpuno dve različite kategorije, a to je jednostavno isto kao kada govorimo i o beneficiranom radnom stažu. Ne može istu beneficiju imati sekretarica nekog direktora rudnika ili direktor rudnika a da istu tu beneficiju ima i rudar. Morate priznati da je to nekorektno i nepošteno. Još bih se osvrnula samo na jedan segment, a to je segment iz Zakona o PIO. Dosta je bilo polemike oko toga, oko produženja godina potrebnih za ostvarivanje prava na penziju i da ćemo na taj način destimulisati zapošljavanje. Ja ću da citiram predstavnika Ministarstva koji je juče to jednostavno i plastično objasnio, a to je – kada imate jednog zaposlenog koji treba da ode u prevremenu penziju ili, znači, po nekim beneficijama, vi ćete dobiti jednog penzionera više a zaposleni broj će ostati isti, pod uslovom da na to radno mesto zaposlite drugu osobu. Prema tome, vidite da se i tu pravi jedna disproporcija.

Reč ima narodni poslanik Nebojša Petrović, a neka se pripremi narodni poslanik Mirko Krlić. Izvolite gospodine Petroviću. Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, nekim ljudima je jako lako da se bave politikom jer nemaju apsolutno nikakvu odgovornost za javno izgovorenu reč. I danas sam imao prilike da čujem dosta takvih diskusija, ali pošto nisam imao priliku za repliku, iskoristiću samo jedan minut da repliciram drugu Stefanoviću, koji nažalost nije tu. Pokret socijalista je partija koja formirana pre šest godina, u njemu ima levičara koji su bili u drugim partijama pre toga, ali najveći broj nas nije bio ni u jednoj partiji pre Pokreta socijalista, tako da apsolutno povezivanje Pokreta socijalista sa nekim prošlim vremenima je neprimereno i neistinito. Ako postoji dilema da li će ovaj zakon, odnosno zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu biti reformski ili ne, jedno je sigurno – njega je napisalo vreme, vreme u kome se našla i Srbija i srpska privreda, ekonomija, finansije, u kome su se našli svi i zaposleni i nezaposleni građani Srbije. Da li će biti reformski ili ne, neće zavisiti samo od toga kakav tekst u njemu piše, već pre svega od naše istrajnosti da primenimo taj zakon. On u sebi sadrži nekoliko vrlo bitnih instituta za koje ja smatram, mi u pogledu socijalista smatramo da su jako bitni. Nadam se da se kolega Đukanović neće naljutiti, levičarstvo može da potraje i čitav život i ta dva instituta su sadržana u dve vrednosti za koje mislim da su jako bitne i da su na dobrobit Srbije, a na dobrobit i radnika u Srbiji. Prvo, pomenuti institut izvršne isprave, on je ovde prikazivan samo kako jedan od atributa ili načina prisile realizacije isplate zarađenog novca od strane poslodavca, ali ideja je suštinski bila malo dublja. Radi se o potrebi da se na isti način od strane poslodavca tretira sve ono što ulazi u proces rada, ono što ostvaruje višak vrednosti, odnosno taj profit, kako ga u kapitalizmu nazivamo. Ako morate da za mašinu koju želite da kupite, položite garanciju, ako morate za materijal koji ćete utrošiti u procesu proizvodnje takođe položiti neku garanciju, potpuno je logično da morate da položite garanciju, odnosno obezbedite vrednost bilo materijalnu, bilo neku drugu, kojom ćete one zaposlene koje želite da uključite u taj vaš proces proizvodnje, u taj proces prikupljanja viška vrednosti, odnosno profita, takođe obezbedite. Ne možete na tržištu radne snage uzimati radnike, a da pre toga niste projektovali potreban novac za njihove plate, zato je institut ove izvršne isprave mnogo dublji i mnogo snažniji nego što je sama prisila ili mogućnost da se naplati taj novac koji je zarađen radom. Druga vrednost, koja, opet kažem, ima za nas levičare malo ideološki prizvuk, jeste da ovaj zakon donosi jednu značajnu novinu u nužnosti ukrupnjavanja sindikalnih organizacija. Svi smo svesni da danas u Srbiji postoji desetak hiljada raznoraznih sindikalnih organizacija koje su između ostalog i među sobom i suprotstavljene, dosta nesložne u bilo kakvoj ozbiljnijoj ideji da zaštite radnike u Srbiji. Na ovaj način, mislim da će se u budućnosti stvoriti ozbiljne i značajne po brojnosti, sindikalne organizacije koje će uz to biti i autentične, nosiće, da kažem svoju snagu, svoju jačinu iz samog radništva, odnosno iz članstva koje ga i koriguje i usmerava svoje rukovodstvo. U tom smislu, ja očekujem da će vrlo brzo u Srbiji izrasti nove velike ozbiljne sindikalne organizacije, koje će imati svoju punu autonomnost, a ne, ovako rasitnjene i politizirane sindikalne organizacije. Za nas je to jako bitno jer smatramo da će to biti jedan ozbiljan teg u budućnosti, odnosno protiv teg eventualnoj želji da se kapital u toj meri, da tako kažem, ponaša osiono i da, tako kažem, zanemari interes radništva. Jedna je stvar prosta ito je nepotrebno da se dokazuje, a to je da se od 2001. godine, od tog čuvenog 12. februara na ovamo, zaista dogodio jedan, mogao bih tako da kažem, iako dosta teško zvuči taj pojam, genocid. Pljačkaška privatizacija u Srbiji je bila genocid nad Srbijom i nad radništvom u Srbiji. Oni koji su je sprovodili, oni koji su učestvovali u njoj, danas se preoblače u zaštitnike tih istih koje su doveli u situaciju u kojoj se nalaze. Mogu samo da kažem, sačuvaj bože one radne ljude čija prava štite ti koji su ih tamo i odveli. Još jedan komentar samo vezan za Zakon o penziono invalidskom osiguranju. To je, prosto, i moja molba ministru, ako je moguće da Vlada, s obzirom da smo propustili da taj amandman predložimo, da razmotri, a to je upravo malopre pomenuti upravni odbor, odnosno izmene zakona u tom smislu smanjenja broja članova upravnog odbora. Mislim da bi bilo jako loše da još narednih šest meseci ovakav sistem vođenja PIO fonda ostane, s obzirom da je zakonom predviđeno da ta izmena stupi na snagu tek 1. januara 2015. godine. Mislim da bi trebalo napraviti tu dopunu da ovaj član zakona, mislim da se radi o izmeni člana 155, stupi na snagu odmah po objavljivanju u „Službenom glasniku“ Kroz uvid u poslednjih mesec i po dana, imao sam prilike da se upoznam sa izuzetno ozbiljnim javašlukom, a mogao bih da kažem i neozbiljnim rukovođenjem imovinom PIO fonda, jer većina, da ne kažem skoro svi ugovori o davanju na korišćenje imovine PIO fonda su napravljeni bez bilo kakve nadoknade. Dakle, u pitanju su centri za rehabilitaciju, u pitanju je poslovni prostor itd. Znači u 90% slučajeva se radi o davanju tog prostora, odnosno imovine PIO fonda bez ikakve nadoknade. Imam informacije da se ta imovina kasnije daje i u podzakup. Dakle, neko lepo prihoduje od imovine ove države, a nasuprot tome imate situaciju da moramo da dofinansiramo PIO fond, odnosno da se novac iz budžeta troši za tu namenu. Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, član 107. Predsedavajuća čini mi se da niste pažljivo slušali Znam tačno šta ćete da kažete, da je privatizacija bila genocidna. Kako treba da reaguje predsedavajući u tom momentu? Dakle, ovakvu situaciju smo imali u novembru mesecu prošle godine. Na ovakvu situaciju su reagovali iz raznih međunarodnih organizacija, između ostalog i Jevrejske zajednice u Srbiji.

Prethodni govornik je rekao da je neko u Srbiji prethodnih godina učinio genocid. Molim vas da budete precizni zbog javnosti. Međunarodni zločin potpunog ili delimičnog uništavanja naroda nacionalne ili etničke ili rasne grupe i taj izraz se koristi sa pijetetom i u određenim momentima prema ovoj definiciji. Vi ste dopustili da prethodni govornik kaže da je neko učinio genocid i niste ga opomenuli, niste mu izrekli opomenu i još sa mnom polemišete šta ste trebali da uradite. Smatram da je prethodni poslanik povredio dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Smatram da ste vi prekršili Poslovnik jer ga niste opomenuli. Ovakav slučaj u Narodnoj skupštini smo već imali. Molim vas da se poslanik izvine, da ga vi opomenete ili da se vi u ime narodnih poslanika poslaničke grupe izvinite.

Nema replike na povredu Poslovnika, to znate. Ostajem pri onome što sam rekao. Da li želite da se glasa? Glasaće se u danu za glasanje koji će biti određen i o povredi Poslovnika, za koju smatram da ja nisam učinila, a ako vi smatrate da je tako, u redu. Poštovana predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, ja ću se truditi da maksimalno skratim ovu diskusiju, ceneći da su narodni poslanici mnogo toga rekli konkretno o ovom zakonu, ali prosto moram da dam svoj doprinos boljem razumevanju značaja Zakona o radu, a i onom zahtevu za uzročno posledičnu vezu koju je gospodin ministar već dobro objasnio. Da bismo shvatili pravu meru Zakona o radu, moramo se bar malo vratiti u blisku prošlost, jer izbegavanje prošlosti i bežanje od prošlosti često postaje budućnost od koje se više ne može pobeći. Pod sloganom korenitih reformi društvenog sistema posle 2000. godine, donešena su dva tada ključna zakona, Zakon o radu i Zakon o privatizaciji. Namerno spominjem ovu uzročno posledičnu vezu, jer ona zaista postoji. Nisu u pitanju tekstovi zakona, u pitanju je njihovo sprovođenje. Mislim da je privredno tkivo države Srbije više razoreno načinom na koji su sprovođena ova dva zakona nego raspadom SFRJ, bombardovanjem i sankcijama. Naime, Zakon o radu je imao svoj osnovni smisao u tome da otpusti radnike bez ikakve odgovornosti za njihovu dalju sudbinu, jer su radnici organizovana snaga samo kada su u svojim fabrikama. Onda kada su na ulici, oni su dezorijentisana masa, sklona raznim vrstama manipulacija i pre svega političkom uticaju i zbog toga smo dobili ovakve sindikate kakve danas imamo, koji više liče na političke stranke i sitnosopstveničke privatne organizacije, nego na ozbiljna udruženja koja brinu o radnicima. Na ovaj način stvoren je čist prostor za rasprodaju državne i društvene imovine. Domaći i strani tajkuni, ali i politička elita postala je vlasnik svega u Srbiji, ali ne sa ciljem da se pospeši proizvodnja, već da se što jeftinije kupuje i skuplje prodaje. Oni koji su na ovakav način sprovodili Zakon o radu i Zakon o privatizaciji, ja ću prethodnom kolegi reći drugi termin, učestvovali su u udruženom zločinačkom poduhvatu prema srpskoj privredi. Samo mi recite kada se budete javili. Radite jednako ružnu stvar kao ono na šta skrećete. (Marko Đurišić, s mesta: Na šta ovo liči?) Evo, poštovani poslanici, pozivam vas da vičete iz klupa, to je u skladu sa Poslovnikom.

Ne znam zbog čega. Neka sami o tome razmisle. Ja zaista nikog nisam. Niste naveli ko je u pitanju. Oni koji su sprovodili ovakav Zakon o radu i Zakon o privatizaciji moraju jedan deo svog života provesti u zatvoru, ne zbog toga što će time biti nešto popravljeno, već će pravda bar malo biti zadovoljena. Iza svakog zakona, iza svake politike stoje ljudi, stoji čovek i njegovo delo. Želim da govorim o čoveku i o njegovom delu.

Samo malo strpljenja. Mogu odmah da kažem da ne pripadam istoj ideološkoj postavci kao ministar Vulin, ali sam izuzetno zadovoljan što je konačno na čelu ministarstva rada čovek koje svoje javno delovanje definiše kao borbu za socijalnu pravdu. Srbija to zaslužuje. Konačno imamo levičara na pravom mestu i ja vidim u tome samo dobro. Imao sam prilike da upoznam kreativnost, energičnost, doslednost i pre svega posvećenost Aleksandra Vulina… Napravićete meni problem da ću morati i drugima da tolerišem kada pričaju o nečem drugom. Molim vas. Moram. Zbog toga sam potpuno siguran da ovaj zakon neće biti mrtvo slovo na papiru, da će biti doslovno sprovođen i da će Ministarstvo rada sigurno prvo reagovati ako bilo kakvih loših posledica bude po sprovođenje ovog zakona. Sledeći dobre namere Vlade Srbije i Ministarstva rada, pozivam sve poslanike da u danu za glasanje podrže ove promene Zakona o radu, potpuno ubeđeni da one idu u pravcu boljeg života pre svega radnika u Srbiji, ali i podizanju srpske privrede i srpske države. Hvala. Zahvaljujem.

Međutim, kada se ovde već drugi put u, recimo, poslednjih 15 minuta ponove dva termina koji su vrlo opasni, jedan je genocid, a drugi je organizvoana kriminalna grupa, a naravno da se kaže – oni koji su, oni koji su bili na vlasti, oni koji su sprovodili, oni koji su, mislim da je to, iako znam da niko nije rekao tačno ime i prezime, slažem se, ali složićete se da je to vrlo opasna stvar, naročito kada dolazi iz redova većine. Time se otvara upravo ono što mislim da svi treba da izbegnemo, a to je ne samo teške reči, kvalifikacije i pretnje, već i nešto što pokušava građanima Srbije da se predstavi kao redovno stanje stvari, da je opozicija kriminalizovana, da je organizovana u kriminalnu grupu i da se bavi kriminalom, a oni koji govore to možda imaju lična saznanja iz vremena dok su se družili sa ministrom Kneževićem tokom privatizacije u Zrenjaninu, pa mogu to da potvrde. To se zove na ličnom primeru projekcija, kako kaže gospodin Vučić. Vi treba da reagujete da se to ne dešava, zato što nije dobro kada onda mi ustanemo. Mislim da ste morali da opomenete prethodna dva govornika zbog upotrebe neodgovarajućih termina, pri čemu je termin genocid uvredljiv za žrtve genocida, a termin organizovana kriminalna grupa je uvredljiv za zdrav mozak. Hvala. Smatram da nisam povredila član 107.

Ne mogu da se složim sa vama da je definisano tačno, čak nije izgovoreno na koje stranke se misli, ni ime ni prezime, tako da su meni bile vezane ruke da na odgovarajući način reagujem. Drugo, toliko sam kritika dobila zbog jedne jedine opomene koju sam izrekla u ovih nekoliko meseci, koliko radim, od određenog poslanika. Znate da opomena povlači određena materijalna sredstva. Ako budete insistirali, onda nemojte molim vas da kritikujete mene i da se drže konferencije za štampu kako predsednica koristi poslovničke odredbe.

On ima prednost.

Iako se jako trudite da budete prva među jednakima i da održavate red na sednici Narodne skupštine, mislim da su malopre urađene neke stvari koje su van domašaja, van dometa, van ovlašćena Narodne skupštine, svakog narodnog poslanika. Ponoviću i ponavljaću sve dok neki narodni poslanici ne budu to naučili. Narodna skupština nije sudnica. Mi nismo ni tužioci, ni sudije, ni advokati. Gospodinu Goranu Kneževiću je u jednom dugom, iscrpljujućem i mukotrpnom sudskom postupku dokazano da nije kriv, iako se tadašnji režim politički obračunavao koristeći pravosudni sistem ove države, 13 ili 15 meseci ga zadržavao u pritvoru. Na kraju je pravosudni sistem ove države rekao da Goran Knežević nije kriv. Zbog toga su neprijatne scene kada narodni poslanik opet, krijući se iza imuniteta koji kao svaki narodni poslanik ima, ponovo stavlja na stub srama i Gorana Kneževića i uzima za sebe ulogu i tužioca i sudije i svega onoga za šta nijedan narodni poslanik nema pravo. Naravno da nisam advokat Gorana Kneževića i da Goran Knežević nema potrebu za advokatom. Svoju nevinost je pokazao u sudskom postupku. Kakvo nam je pravosuđe bilo pre reforme ove Vlade Republike Srbije pokazuju takve stvari da su čoveka zadržavali zbog političkog progona i obračuna u okviru jedne političke grupacije, jedne političke stranke zadržali u pritvoru, na pravdi Boga čitavih 13, 14 meseci. Reagovala bih, zaista, baš zbog toga što ne želim da se ovde iznose bilo kakve kvalifikacije te prirode.

Morate neku drugu odredbu.

Ipak zloupotrebljavate, krenuli ste na repliku.

Gospodin Babić se javio po čl. 27. i 108. garantovano. Tako je rekao kada je ustao, možete da proverite u stenografskim beleškama. To nije povreda Poslovnika. Ko ga je iskoristio? Evo da vas pitam – ko?

Uvažena predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas je bilo dobrih diskusija o ovoj temi i mislim da je rekordan broj zainteresovanih da nešto kažu o ovom zakonu, zato što se prijavilo preko 60 i nešto govornika da iznesu svoje mišljenje, neki savet ili možda neku kritiku. Ono što je meni uvek prihvatljivo, to su kritičari, a ne kritizeri. Iskren da budem, danas ovo što sam ovde čuo, nisam video da je bilo onih koji su zainteresovani da budu kritizeri. Mislim da je i opozicija vrlo tolerantno komentarisala o svemu, a mislim da su pravi kritizeri van ove sale i da su to oni ljudi koji ne žele da napravimo neko zajedničko rešenje, nego da unesu pometnju u sve ove dobre namere koje je Vlada imala izmenama i dopunama ovog zakona. Možda nije najidealniji ni za poslodavce.

To što je transparentniji, što je jasniji je jedan dokaz da smo krenuli u reforme. Evidentno je da je ovo možda i najkrupniji korak ka tim reformama i ulasku u EU. Narod boli neravnopravnost između javnog i privatnog, realnog sektora, ne samo što su u javnom sektoru plate dva puta veće u odnosu na realni sektor, već zato što su ljudi koji su bili u javnom sektoru stvarno imali u nekim trenucima ozbiljnu zaštitu nekih sindikata, a ljudi koji su radili u realnom sektoru vrlo često iza sebe nisu ni imali sindikate. Demokratski jeste, ali je možda malo poražavajuće i to što u Srbiji postoji 23 hiljade organizovanih sindikata. Mislim da ta proporcija odskače u odnosu na region i na zemlje ka kojima težimo. Meni je danas bilo drago što su u jednom trenutku ovde zajedno sa nama bili i ministar odbrane, ministar policije, a dobro je što ste vi i dalje tu sa nama, kao neko ko ima veliko iskustvo sa naše teritorije Kosova. Zašto vam to kažem? Danas su uglavnom rečene sve stvari i dotakli smo se i najsitnijih detalja kada je u pitanju ovaj zakon. Meni lično je jedna stvar privukla pažnju, a to je član 9. ovog zakona. Daću vam jedan predlog zašto mislim da bi možda njega trebalo izmeniti. Da li u ovom trenutku ili u nekom drugom, to ćete vi da procenite. Zašto je bitno vaše iskustvo sa naše teritorije Kosova? Zato što znate da smo prošle godine potpisivali Briselski sporazum, između Beograda i Prištine. U tom trenutku smo konstatovali da ukoliko nešto ne preduzmemo po pitanju nacionalne strategije za borbu protiv bele kugle u budućnosti može da se desi vrlo lako da potpišemo još takvih sporazuma.

Čuo sam u jednom trenutku da je neko to spomenuo, ali neka ostane to vama na pažnji. To je da u članu 9. možemo da promenimo član 60. zakona, gde stav 2. menjamo, po meni, upravo iz jednog zahteva vama, ministrima u Vladi, da napravite jednu nacionalnu borbu ili nacionalnu strategiju za borbu protiv bele kuge i da uradite sledeću izmenu, a to je da osiguraniku, ženi uračunavamo u posebni staž vreme u trajanju od tri godine za svako dete koje je rodila. Sada će im biti potreban jednak broj radnog staža ili godina da idu u penziju, ali mislim da ovaj član ili amandman, kako god ga budete prihvatili ili u nekoj budućnosti implementirali u neku novu izmenu, može da utiče na to.

Hvala. Svakako ćemo razmišljati o tome. Samo morate da znate da će, kao što se ovo ujednačavanje odvija vrlo postepeno i sa vrlo širokim vremenskim rokovima, ove mere, o kojima ste govorili, pozivajući se na član 9, takođe pratiti to ujednačavanje. Razumem vašu intenciju i svakako da treba da razmišljamo o tome. Vi ste verovatno učinili jednu omašku, slučajno, ali ne bih voleo da ta omaška prođe bez male korekcije. Briselski sporazum nije potpisan između Beograda i Prištine, kao što ništa nije potpisano između Beograda i Prištine. Sporazum je potpisan između Beograda i Evropske komisije.

Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre Vulin, premijer Vlade Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić je u svom ekspozeu, koji je podneo u ovom visokom domu narodnim poslanicima, prilikom izbora Vlade Republike Srbije, u aprilu mesecu 2014. godine, na stranici 6, rekao, između ostalog, i ovo, citiram: „Da bismo razvili potencijal ljudskih resursa, da bismo privukli investicije i izgradili ekonomiju za budućnost, sadašnja Vlada će se upustiti u tri velika zadatka kojima smo potpuno posvećeni“, završen citat. Naveo je prvi, citiram: „Reformisanje načina na koji naša ekonomija funkcioniše donošenjem veoma opsežnog, detaljnog i ozbiljnog paketa reformi u parlamentu“, završen citat. Poštovane dame i gospodo, to bi bili novi temeljni, detaljni zakoni koji bi u Srbiji stvorili pravo tržišno okruženje i još više pomogli da se uništi korupcija koja uništava naše društvo i državu. Ovi zakoni bi reformisali način poslovanja u Srbiji i omogućili da dođemo do mnogo više investicija i kapitala, a to znači i nova radna mesta. Tako bismo pokušali da spasimo državu od propasti do koje je dovela bivša vlast bivšeg režima.

Poštovani narodni poslanici, Vlada ih je sačinila u rekordnom roku, dostavila u parlament narodnim poslanicima na razmatranje i usvajanje. Po dosadašnjem Zakonu o radu iz 2005. godine, kriminalnom politikom onih koji su zemlju ranije vodili, bivša vlast… doveli su do toga da je broj zaposlenih opao za 354 hiljade, i to u najvećem delu u privatnom sektoru, koji treba da puni naš budžet. Zato je normalno pribeći izmenama i dopunama Zakona o radu. Poštovane dame i gospodo, ovim izmenama i dopunama Zakona o radu olakšaće se, prvo zapošljavanje starijih osoba na neodređeno vreme, drugo, postići će se ukidanje obaveza poslodavcima da otpremninama isplaćuju za celokupni radni staž jer je po tome Srbija bila jedina zemlja u svetu. Zbog takve odredbe privrednici su oklevali da zaposle osobe sa dugim stažom ili su zaključivali ugovore na određeno vreme i tako izbegavali obavezu plaćanja visoke otpremnine u slučaju da prestane potreba za angažovanjem radnika. Novim odredbama koje se tiču ugovora na određeno vreme omogućuje se lakše zaposlenje na projektima koji su ograničeni na nekoliko godina i daje se prilika novoosnovanim preduzećima da zaposlenima zaključe ugovor u trajanju od dve godine, pošto je procena da bi upravo toliko bilo potrebno da se tek otvorene firme stabilizuju na tržištu. Nove izmene će posebno pogodovati nezaposlenim jer će zakon dozvoliti i rad na daljinu i rad sa nepunim radnim vremenom. Donošenje Zakona o radu je korak u pravom smeru ka odlučnosti sprovođenja reformi i pokretanja privredne aktivnosti, a to, dame i gospodo, znači ka otvaranju novih radnih mesta. Dobro je što su podršku Zakonu o radu posebno dali, prvo organizacije poslodavaca, drugo Privredna komora Srbije, treće pojedini sindikati i četvrto pojedina velika preduzeća. Nije dobro što podršku Zakonu o radu nisu dali Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, koji se nažalost bave samo svojim privilegijama a ne pravom radnika. Na kraju, dobro je, prvo što će Zakon o radu omogućiti veće zapošljavanje a manje otpuštanje. Drugo, dobro je što će ovaj zakon svojom fleksibilnošću omogućiti da poslodavci prime nove radnike. Treće, dobro je što će ovim zakonom inspekcija imati mnogo veću ulogu što će doprineti borbi protiv sive ekonomije. Četvrto, dobro je što je ovaj zakon jedan od uslova za strana ulaganja u Srbiji. Peto, dobro je što se ovim Zakonom o radu ukidaju privilegije sindikalnih rukovodilaca i ne samo dobro nego i odlično je.

Sedmo, dobro je što je ovaj Zakon o radu predvideo ukidanja administriranja i papirologije jer je predvideo uvođenje elektronske komunikacije. I osmo, dobro je što će ovaj zakon omogućiti radnicima da će moći da idu na godišnji odmor već posle prvih mesec dana. Na kraju, ovi zakoni spadaju u red reformskih zakona koji će osigurati povoljniji, stabilniji ekonomski ambijent, a to je osnovni preduslov dovođenja stranih investicija, a to znači i otvaranje novih radnih mesta. Ovi zakoni će zasigurno pridoneti modernizaciji Republike Srbije za koju se tako zdušno zalaže premijer Vlade Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić i čitava Vlada Republike Srbije, kao i predsednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić.

Izvolite. Pošto je malo vesela atmosfera, rekao bih prethodni govornik nije spomenuo samo prvu damu, zaboravio je na Brajan. Poštovana predsednice, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kao što su moje kolege iz NDS danas rekli, mi ne možemo da podržimo ovakav zakon o radu. Rekli smo i zbog čega je to tako. Zato što ovaj zakon ne omogućava nova zapošljavanja već on omogućava lakša otpuštanja zaposlenih radnika u Srbiji. To je svima jasno. Ne bih se bavio optužbama koje su danas ovde izrečene na prethodnu vlast, jer je ovoj Vladi za sve kriv neko pre njih. Nikako da uzmu u svoje ruke državne poslove, već se vade na druge. Međutim, tužna je činjenica da prema podacima kojima raspolaže Svetska banka, Srbija spada na poslednje mesto prema ceni rada, ne samo u Evropi nego i u svetu, najnižoj ceni rada. Dakle, cena rada u Srbiji po satu je 115 dinara, ispred nas je i Rumunija kada se preračuna kurs na današnji dan u Rumuniji je cena rada 1,14 eura, u Brazilu 1,15, u Litvaniji 1,76 itd. Dakle, Srbija je nažalost gospodine Babiću na poslednjem mestu po ceni rada u svetu. Molim vas, obraćajte se meni. Da, ali gospodin Babić dobacuje. Opominjem gospodina Babića, u smislu da ne komunicira sa vama nego samnom. Nije izrečena opomena. Gospodine ministre, šta je čekao Zakon o radu do sada, zašto ga nije usvojila prethodna Vlada ako ste hteli da stvorite uslove za strane investicije? Zašto baš sada u sred jula? Da ne budem maliciozan, da volite jul, ne, nego zato kada su radnici na odmoru, ne mislim da su na moru, jer nemaju para da plate more, već su verovatno negde na selu, pomažu roditeljima ili obrađuju dedovinu. Zašto u julu i to bez dogovora sa socijalnim partnerima bez sindikata? Zašto preko vikenda u roku od 24 sata po hitnom postupku? Zašto ste jutros čitali ekspoze ili kako već možemo nazvati onako da ga nismo mogli razumeti. Ispostavilo se na kraju da možemo vrlo razložno, jasno da govorite, istine sa govorom iz 1994. godine, jer je pre 20 godina napravljena vaša prethodna stranka. Odnos prema sindikatima nije ono sa čime se možete pohvaliti. Odnos prema radnicima nije ono sa čime se možete pohvaliti gospodine Vulin. Dakle taj odnos jeste kao da su radnici neki višak, neki teret, a tek penzioneri, tek su oni teret za državu. Tek su oni pojeli državne pare prethodnih godina. Gospodine Vulin, znate da penzioneri primaju dvadesetak hiljada dinara penzije.

Dobar deo penzija je u rasponu od 12 do 20 hiljada. Da li ste se stavili u poziciju penzionera ili radnika sa 20 hiljada koji treba da prehrani svoju porodicu od 1-og do 1-og sa 12 ili 20 hiljada? Vi ovim zakonom, gospodine Vulin, uzimate im još od te plate linearno svima. Na bazi toga što ćete nekome uzeti minuli rad, gospodine Vulin, zato što je neko, pre neki dan jedna gospođa me srela u Novom Sadu i pitala - da li je tačno da ću ja zato što sam zbog potrebe posla radila u više škola, predavala sam fiziku, imala više poslodavaca u narednom periodu imati manju platu zato što sam pre dve godine došla da radim u novu školu i da li se meni neće priznati minuli rad? To pitaju i lekari koji su premešteni iz jednog doma zdravlja u drugi. Gospodine Vulin, nije Zakon o radu glavna stvar zbog čega strani investitori ne dolaze u Srbiju, zbog čega je zaobilaze? Nabrojaću nekoliko primedbi koje imaju zbog čega ne dolaze u Srbiju, zbog čega ne ulažu. Kaže Miloš Đurković, predsednik Američke privredne komore u Srbiji – najvažnije je regulisanje propisa vezanih za nekretnine, poštovanje prava intelektualne svojine, juče je bila rasprava u Skupštini o poštovanju prava intelektualne svojine, zatim, Gabor Bekeri, potpredsednik Saveta stranih investitora – zakonodavstvo je netransparentno i nepredvidivo, često se menjaju zakoni, teško ih je čitati.

Kaže Vlada, treba da podstakne ekonomski rast zemlje i u isto vreme da vodi računa o interesima svojih građana i nađe ravnotežu između toga. Andreas Hajvenhaver, trgovinski savetnik pri ambasadi Austrije kaže – glavni problem je previše birokratije, sporo pravosuđe, sistemska korupcija, ne pominje Zakon o radu. Dmitar Polovina kaže da su problem loša infrastruktura, loš poslovni ambijent, ne pominje Zakon o radu. Vi govorite da ćete Zakonom o radu dovući strane investitore, valjda da imamo još nižu cenu rada, valjda da se spustimo ispod ove cene rada, valjda da ljude platimo još manje od ove cene o kojoj ste govorili. Zar mislite da ćete na taj način privući strane investitore? Bili bi vrlo srećni ako bi ovaj zakon rešio to pitanje. Uložili smo amandmane, pokušavajući popraviti ovaj zakon. Međutim, bez drugih sistemskih zakona koji rešavaju ova pitanja, nema nama oporavka, nema nama zapošljavanja. Gde ćete zaposliti ljude koji će biti otpušteni prema ovom zakonu o radu? Da li ste postavili nekad pitanje, kada kažete 350 hiljada ljudi je otpušteno prema ovom prethodnom zakonu koji sada menjamo, a koliko bi hiljada ljudi još bilo otpušteno da je postojao ovaj liberalniji zakon? Dakle, lakše bi otpuštali poslodavci. Kako mislite da ćete sprečiti otpuštanje donošenjem liberalnijeg zakona za poslodavce? Tu nešto nije u redu. Valjda strožije uslove za poslodavce? Tek onda sprečavate smanjenje nezaposlenosti. S druge strane, ako kažete da ćete time…

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, stvarno sam se svojski trudio da pratim prethodnog govornika. Možda nisam dovoljno pametan, ali šta je tu želeo da kaže, zaista je govorio veoma nepovezano, osim nekoliko stvari koje nemaju veze sa istinom. Kada se kaže da smo po ceni rada poslednji na svetu ili u Evropi, bilo bi mnogo lepše i bolje kada bi se legitimisalo i reklo – e, 2012. godine smo vam ostavili to i to. Pa, i 2012. godine smo bili poslednji na svetu i to je produkt vladavine političke stranke prethodnog govornika. Prazna kuća se ne kvari. Postoje drugi parametri i druge merljive stvari. Bili smo poslednji na svetu i po borbi protiv korupcije, pa smo i to popravili sa 86. na 72. mesto u protekle dve godine, ali za to je bila potrebna i politička volja i želja da se izgradi država jakih institucija. Po slobodi medija smo bili najgori sa prostora bivše Jugoslavije, a sada smo po podacima, drugi posle Slovenije i to govorim za prostor bivše Jugoslavije. Po roku za dobijanje dozvola 2012. godine – poslednji u Evropi. Zbog toga, jedino što mogu da se složim je da je ovo jedan od zakona koji stvara bolji poslovni ambijent i niko neće eksplicitno reći – da, Zakon o radu, ali Zakon o radu je jedan od zakona koji stvara bolji poslovni ambijent. Bez boljeg poslovnog ambijenta, nema investicija, bez investicija nema novih radnih mesta, bez novih radnih mesta nema života u Srbiji. Shvatite jednom taj lanac. Ovaj zakon o radu je zakon koji je pravljen, koji je liberalniji od onog postojećeg koji nije uspeo ni da sačuva radna mesta, a kamoli da otvori perspektivu novim. Uostalom, ono što se često neki ljudi u ovoj sali kite velikim stranim investicijama, verovatno da su velike strane investicije prodaja društvenog kapitala ili prodaja Miškovićevog dela „Delta Maksija“ ili obveznice ili ne znam ti čega. Ono što u ekonomskoj logici ne postoji, tolike strane investicije a gubitak radnih mesta, to je nemoguće. Investicije donose nova radna mesta. Mi smo ih u Srbiji gubili, što znači da nije bilo realnih investicija čim su se radna mesta u Srbiji gubila. Završavam, SNS će u Danu za glasanje podržati ovaj zakon koji je evropski zakon, koji je zakon koji stvara bolji poslovni ambijent i otvara perspektivu novim radnim mestima u Srbiji, što je želja i politika SNS. Izvolite.

Dr Janko Veselinović, izvolite, šta vi želite? Nije rekao vaše ime. To je povreda Poslovnika. Rekao je. Da li možete da mi date repliku? Govorio je o izlaganju koje je bilo nepovezano. Znate šta ste vi sve izgovorili na njegov račun i na račun poslaničke grupe?

Iskoristili ste vaše vreme, a sada ne možemo da vraćamo raspravu na početak i da svi koriste repliku čijeg osnova nije bilo.

Znate kako, bez obzira koja frakcija DS govori, uvek postoji jedna zajednička stvar, a to je da su činjenice potpuno neobavezujuće. Mišljenje je dozvoljeno, ali činjenice nikoga ne obavezuju. Znate, prosečna plata u Rumuniji, o kojoj se ovde govori sa takvim prezirom, je niža nego u Srbiji. A ta prezrena Rumunija ima tržište od 22 miliona stanovnika i članica je EU i mi pored te prezrene Rumunije treba da ubedimo strane investitore da dođu ovamo, a imaju samo te prednosti da imaju tržište od 22 miliona stanovnika, nižu prosečnu zaradu i članovi su EU. Ali, mi ćemo to da rešimo, kao što smo rešavali 2008. godine kada je Boris Tadić obećao 500.000 novih radnih mesta, 500.000 novih radnih mesta. Od toga smo dobili 354, ili koliko već hiljada otpuštenih. Samo nedobronameran čovek može da kaže da je ovaj zakon rigidniji u odnosu na prošli zakon. To nije ružna reč. To je nešto što je dobro, jer radnik zna šta je povreda discipline, zbog čega može da izgubi posao i da mu se to ne desi, a poslodavac ne može da da otkaz bez jasno predviđenih razloga da se upravo to uradi. Zašto govorite o poslodavcima kao o najgoroj stvari na svetu? Pa, ima valjda nekih ljudi koji zapošljavaju, valjda oni organizuju proizvodnju, valjda radnik i poslodavac treba da budu na istoj strani, da naprave nešto. Slušao sam pažljivo, kao što je cela Srbija slušala ovu raspravu i zaista nisam čuo argumente u prilog tezi da je ovo antiradnički zakon, a pogotovo ne da će poboljšati otpuštanje. Ponavljam zato, zakon nije potreban, jer da jeste, pa zar bi bilo otpušteno svih ovih stotine hiljada ljudi? Ja sam iz JUL-a otišao 1998. godine kao zamenik predsednika Direkcije, znači, kao drugi čovek te partije, u vreme kada sam mogao da postanem najmlađi ministar u istoriji Srbije. Dakle, ja sam iz JUL-a otišao kada je bio na vrhuncu svoje snage, a nisam otišao iz svoje partije kada je bila na dnu, kao vi, pa ste je šutnuli i ostavili… E, ja sam otišao sa vlasti, ja kada se politički razilazim, ja se razilazim kada sam na vlasti, a ne kada sam u jadnoj opoziciji, pa kad treba još i da je dotučem.

Hvala poštovana predsednice. Mislim da je jasno iz ovog poslednjeg izlaganja gospodina ministra zašto je bilo potrebno da on pročita uvodni ekspoze, jer očigledno kad ne čita onda izgovara one stvari koje su apsolutno nedostojne ovog doma. Molim vas, ako niste dobro pratili, mogli ste ceo dan da slušate argumente zašto ovaj zakon neće ostvariti ono što ste naveli da je osnova, a to je privlačenje stranih investicija i otvaranje novih radnih mesta. Ceo dan, u ovo malo vremena koliko smo imali smo govorili argumentovano upravo o tome. Da li vi niste hteli da slušate, to je već drugi problem, ali nemate pravo da govorite o tome kako poslanici ovde ne iznose argumente kada diskutuju, pogotovo ne posle današnje diskusije, jer ono što ste mogli da čujete od strane opozicionih poslanika upravo su bili argumenti. Nisu bili hvalospevi predsedniku Vlade, predsedniku države, Vladi, ne znam kome još, imali smo prilike da slušamo i hvalospev o vama i o vašem liku i o delu i o Briselskom sporazumu i o odbrani Kosova i o svemu drugom što nije tačka ovog dnevnog reda. Ko je kakvu imao političku sudbinu i šta je radio u politici, ja sam uvek spreman rado da govorim o tome. Nikada nisam bio na vlasti, jer me vlast nije zanimala kao takva. Bio sam poslanik u ovoj Skupštini 12 godina, nekada sam bio deo vladajuće većine, nekada sam bio opozicioni poslanik. Radio sam najbolje što sam znao i umeo da ovoj zemlji bude bolje. Da li je bilo grešaka? Mi smo tu cenu platili na izborima, platićemo ako treba i ubuduće, nemamo nikakav problem sa tim. Ali smo čuli ovde jednu neverovatnu stvar, kaže se da u zatvoru treba da završe ljudi koji su sprovodili zakon. Zahvaljujem, replika je završena. Poštovani poslanici, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.